Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovane zastupnici. Kao i uvijek, prvog dana plenarnog zasjedanja u tjednu, započinjemo sa iznošenjem stajališta. Danas je prvi na redu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Kolega Zekanović, vi ste ukinuli maske ili… Vi ste bez maski u Saboru danas?

Prestanite se svađati, izvolite govoriti. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, g. Jandrokoviću, poštovani zastupnici i zastupnice, predstavnici medija. Placebo efekt ili placebo je u strogom smislu lažni proizvod koji ne sadrži ljekovite tvari s farmakološkim učinkom. Placebo učinak opisuje situaciju kad je pacijent uvjeren da lijek kojega koristi ima blagotvoran učinak iako lijek koji može biti u obliku tableta, sadrži samo šećer a lijek za ubrizgavanje samo fiziološku otopinu. To je za lijekove ali postoji placebo efekt i u politici. Današnja hrvatska politika ali i europska politika ima isključivo placebo efekt jer nema ove djelatne tvari koja bi mogla liječiti. Dakle, radi se o lažnoj politici, o politici koja se predstavlja kao sposobna, građanima EU-a i Hrvatske donijeti prosperitet, nažalost nema ništa od toga. Najbolji primjer europske nesposobnosti je trenutna nabava odnosno ne nabava cjepiva. Ono što ste svi primijetili, Izraelci se cijepe, Amerikanci se cijepe, Kinezi, čak i neke afričke države pa čak i susjedi na istoku, Srbi se cijepe međutim EU ima problema sa nabavom cjepiva. EU još uvijek je procijepila strahovito malo stanovništva, isključivo radi nesposobne europske birokracije a onda imamo taj famozni placebo efekt gdje se nas stalno uvjerava da EU je sjajna bez obzira na gospodarske pokazatelje koji su loši, bez obzira na porast broja nezaposlenih, bez obzira na migrante koji i dolaze u EU, ali EU je sjajna i u Hrvatskoj je sjajno zato što to kaže Vlada Andreja Plenkovića, zato što to kaže Ursula von der Leyen i Charles Michel. A zapravo ništa ne funkcionira. I onda u jednom trenutku nakon tog placebo efekta koji nas stalno pokušavaju uvjeriti da je dobro, čitamo da ministar Beroš kaže „Razmišljamo o nabavi ruskog cjepiva“, prije nego ga odobri Europska zdravstvena agencija. Ja pozdravljam ovu odluku ali ova odluka govori o čemu? Govori o nesposobnosti i neučinkovitosti EU-a. Dakle, odjednom ministar Beroš kao da se probudio iz zimskog sna i shvaća nakon mjeseci i mjeseci da EU jednostavno nije kadra nabaviti cjepivo. I sad to Sputnjik cjepivo koje je do prije par dana bilo ogovarano u hrvatskim medijima i prikazivano kao cjepivo koje je loše, iznimno loše, odjednom postaje dobro. Ja ne znam kad se to promijenilo, ali znate što je najinteresantnije? Europska medicinska agencija, zdravstvena agencija nije još uvijek dozvolila Sputnjik da uopće dođe na europsko tržište ne zbog toga što je to loše cjepivo nego zbog toga što danas postoji diplomatski rad između Bruxellesa i Moskve.

Nikoga nije briga za ono što muči obične građane EU-a. I ovdje moram spomenuti još dvije stvari na brzinu jer jako je važno.

I na toj relaciji danas voze autobusi, svako ko krene od Zagreba prema sjeveru, na ovoj dionici se prevozi autobusima. A u tim autobusima stoji čovjek na čovjeku. Dakle, ne poštuju se epidemiološke mjere. Ko je ovdje lud? To je druga stvari za kraj bi pozvao odnosno dobro, pozvao, sve oni koji su za to da se život zaštititi od začeća, da se ovih dana pridruže molitvenoj akciji „40 dana za život“, počinje Korizma, počinje ta akcija ispred hrvatskih bolnica, mi zastupnici se borimo na svoj način glasujući i lobirajući, zauzimajući se za zakone a oni koji nisu u prilici biti zastupnici, oni se za zaštitu života mogu boriti molitvom, evo krećemo molitvom ispred hrvatskih bolnica pa s ovog mjesta eto pozivam sve one da se pridruže ovoj plemenitoj akciji. Izvolite.

Sutra će u Beogradu Sinold Srpske pravoslavne crkve izabrati novog patrijarha. Iznimno značajan politički događaj. Međutim, hrvatska politika i hrvatski mediji slabu pozornost daju tome zbog neznanja, a neznanje i površnost je inače karakteristika odnosa hrvatske vlasti i hrvatskih vlada prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jer onaj skandalozni ugovor koji je potpisan prije nešto više od 18.g., preciznije 20.12.2002.g. između Ivice Račana s jedne strane kao legalnog legitimnog stvarnog predsjednika stvarne vlade stvarne hrvatske države, a ugovor je potpisan sa izmišljenim predsjednikom nepostojećeg Episkopskog savjeta u Hrvatskoj nelegalne hrvatske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. I tim ugovorom odnosno nakon tog ugovora svekoliko srpstvo, univerzalna srpska crkva sa riznicom i centralom u Beogradu dobila je ogromne materijalne vrijednosti. Neki ekonomisti tvrde da je vrijednost ukupne imovine koju je nakon tog famoznog sporazuma dobila Srpska pravoslavna crkva da je vrijednost imovine veća negoli je vrijednost ukupne privatizacijske imovine u Hrvatskoj. A na temelju kakvog ugovora? Jedan prosječan pravnik, jedan bistri student 2. godine prava pogleda ugovor, pa vidi, a uz to ima pred sobom, u stvari zaboravio sam ga, Ustav Srpske pravoslavne crkve i hrvatski Zakon o pravima vjerskih zajednica odnosno o položaju vjerskih zajednica. Čl. 1. Zakona o položaju vjerskih zajednica kaže pored ostalog da vjerska zajednica da bi bila legalna mora biti upisana u popis vjerskih zajednica, a hrvatska pravoslavna crkva odnosno srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj to nije. Ona ima pet ili sedam organizacijskih ili evidencijskih oblika koji su upisani, ali takva kakva je supotpisnik Račanu takva ne postoji. S druge strane kad se pogleda ustav srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj ga nema, ja sam ga nabavio Internetom iz Srbije tamo je zadnji izašao 1947. U tom ustavu srpske pravoslavne crkve niti u čl. 5.niti u čl. 10.niti u bilo kom članku ne postoji nikakav episkopski savjet, dakle ne postoji ni predsjednik tog savjeta. Znači mi jednostranom odlukom zgužvat taj komad papira, bacit i stvar vratiti na početak. Nije to problem samo Račana, pet vlada se promijenilo nakon Račana i nitko to uočio nije, nitko na to nije reagirao ni ova sadašnja Vlada. Ja bih osobno radije osporavao taj ugovor jednim drugim argumentom ili argumentima jer ne bi ga osporavao argumentom ovog šupljeg praznog i maloumnog ugovora odnosno sporazuma između srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj i hrvatske Vlade. Ja bih ga osporavao argumentima povijesti, zemljopisa, imovinskog prava pa bi prošao kroz povijest i srpske pravoslavne crkve i Srpske države, a oni su jedinstvene, jedinstvena nit vodilja upravo ono što reče otac njihove nacije Dobriša Ćosić je laž. 1219.g. kada spominju prvi put autokefalnost srpske pravoslavne crkve ona zapravo ničim nije potvrđena nego osporena, čak je ohridski episkop uputio ili kritiku ili prokletstvo to se ne zna, ali nema dvojbe da je Dušan Nemanjić Silni 1346. bio proklet od carigradskog patrijarha kad je sam svojom rukom izmislio sebi patrijarha i patrijaršiju da bi na taj način mogao postati car.

Ova crkva se pojavljuje prvi put 1920.g. ukazom Aleksandra Karađorđevića i to potpuno mimo kanona pravoslavlja jer da je Aleksandar poštivao kanon pravoslavlja onda bi utemeljio srpsku pravoslavnu crkvu, pravoslavnu crkvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a ne srpsku pravoslavnu crkvu.

Idemo dalje. 6. iznošenje stajališta, Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac. Izvolite.

Žao mi je što nismo čuli izlaganje kolege Prkačina do kraja ... [[Upadica se ne čuje.]] nadam se da nije imao namjeru da predloži da Sabor bira ovdje patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Mislim da imamo posla i bez toga.

Dakle, ne bih volio da se interes ni države, niti javnosti u RH svede samo na pojedine slučajeve zanimljive medijima o tome što se događa sa narodom koji živi na Baniji. Želio bih da se u ovom saboru i na drugim mjestima u široj javnosti govori o onome što su ovoga trenutka stvarni problemi. I država i nevladine organizacije su učinile mnogo da se ljude smjesti bilo u mobilne kamp kućice, bilo mobilne kuće, bilo u kontejnere. Ali ono što, učinila je mnogo da se spoje ti objekti na struju i da ljudi imaju tople domove kakve takve. Ali nedopustivo je da još uvijek većina tih objekata nije spojena na tekuću vodu, nedopustivo je da još veća većina tih objekata nema septičke jame. Ako je grad Glina od '95.g. u svim stambenim zgradama ostao bez centralnog grijanja jer su kotlovi koju je svaka zgrada imala postali zapušteni, nećemo valjda držati tako ljude na područjima koji su zahvaćeni potresom da žive u mobilnim kućicama i u kontejnerima bez septičkih jama i bez tekuće vode. Apeliram da se to hitno mijenja jer nevladine organizacije i drugi entuzijasti direktno zainteresirani kao što sam i sam ne mogu nadoknaditi činjenicu da je za to potrebna golema ekipa ljudi koji to trebaju riješiti u nekoliko tjedana, a ne razvući u nekoliko mjeseci. To je pitanje zdravstveno i to je pitanje naše suodgovornosti za život i kvalitetu života ljudi i pokazatelj toga koliko smo kao društvo efikasni. Drugo o čemu želim govoriti jesu putevi.

Mi se trebamo posvetiti tome da ti putevi budu prohodni i da se uloži sistemski pristup u tome da svi ti putevi budu prohodni i da ljudi mogu doći do svojih kuća i da bolnička kola, mehanizacija, svi mogu kretati se tim područjem. Što se obnove tiče, koliko čujem nekoliko dana se vodi rasprava o tome kakve ćemo formulare imati oko toga, ko će što trebati priložiti da bi ispunio zahtjev za obnovu. Ako to bude kao što je bio zahtjev za obnovu poslije rata, pa to neće bit nikad završeno. Ako budu ljudi trebali imat po 10, po 15 papira, ako budu trebali tražiti svoje suvlasnike po svijetu koji su se raselili da bi mogli podnijeti zahtjev za obnovu, pa to nikad neće biti riješeno. I zato pozivam ministarstvo nadležno za to da se okani ćorava posla i napravi najjednostavniju moguću proceduru za podnošenje zahtjeva za obnovu. Svako ko je tamo živio nije nagrađen zato što tamo živi, ali bi trebao biti nagrađen time da će mu kuća po kratkom postupku biti obnovljena. A nadležno ministarstvo ako misli se igrati administrativnih procedura neka ne računa na podršku ovoga kluba.

Zahvaljujem i na vašoj intervenciji upravo sam u tom smislu htio reći da je gospođa PUljak povrijedila čl. 238.i nadalje osporavajući pravo predsjedniku Vlade da nazoči otvaranju pojedinih radova na dogradnji obale, istočne obale u Splitu.

Kolega Bačić dakle u onom prvom dijelu ste intervenirali opravdano, a ovaj drugi dio bio je replika tako da dobivate pola opomene. Izvolite.

Idemo na 9-tu raspravu, poštovani kolega Silvano Hrelja i ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, eto negdje smo na 3% procijepljenosti, od manjka radimo višak za odabrane, ugrožavamo živote i odgađamo povratak normalnom životu. Kako je krenulo izgleda da će biti više prekorednih nego rednih. Kako to? Zašto to? Takvo ponašanje nije novo normalno za nas Hrvate nego normalno. Od snađi se druže do samo da pitam to je naš modus vivendi i modus operandi, način života i način ponašanja. Guramo se čak i kad je u čekaonici onaj kako se zove redomat. Zamislite ako se pokvari redomat onda otprilike nastaje građanski rat. Meni su se ne jednom čudili zašto čekam satima u bolnici, a ja se čudim njima zašto se čude jer jedino što želim, želim biti jedan od njih. I zato se dragi moji čudim ovom svekolikom čuđenju jer čuditi se guranju, krađi, ugrožavanjem drugih, sebičnosti i neredu može samo netko tko sebi i drugima laže ili je u ovom trenutku sletio u Hrvatsku. Onaj koji ovdje živi ne smije i ne može se čuditi tome. Ako je bez veze kod nas je stvarno bez veze, nema reda, samo preko reda. I tako ima, što ima, ima samo nereda u svim gradovima, u svim institucijama, svim čekaonicama, svim glavama i raste uređeni nered. U uređenom neredu pojedinci dozvoljavaju utvrđivati redoslijed radnji, pogotovo oni koji imaju posebne ovlasti, pozicije, status. Gospodo sve te mane, sva ta ponašanja mi u RH pažljivo njegujemo, hranimo, potičemo, godinama, desetljećima. Naravno da sada kada je pitanje zdravlja ili bolesti, života ili smrti jačaju moralne osude jer je prisutan strah. Ali ta prekorednost i te veze koštale su mnogo života u prošlosti, međutim o njima nema evidencije da iz nje možemo nešto naučiti. Ali uvjeravam vas da ta prekorednost je štetna i koštala je života mnoge građane RH. Nikad nisam posumnjao da sam postupio ispravno što se nisam cijepio. Ja ću čekati svoj red, kad na red dođu kod naše doktorice 63-godišnjaci sa dijagnozom dijabetes melitus ovisan o inzulinu. Kad mi dođemo na red onda ću se cijepiti. I zato tražim brojke, tražim planove, tražim poštivanje reda i ništa preko reda jer preko reda je štetno. Ponavljam još jednom, po tisućiti put, brojke i planovi nam trebaju da se znamo orijentirati. Trebaju nam kontrolne točke, prolazna vremena. Dragi moji velika se šteta čini starijima koji su fizički i životno ugroženi zbog ove prekorednosti, ali i mladima. Mladima ovakvim postupcima kao vjetar odnosi se dobar kućni odgoj, uče te jedno, rade drugo, slušaš jedno, a gledaš drugo. Uzaludan trud svirači, uzalud se trudimo ako su obrasci ponašanja sasvim drugačiji. O tome itekako moramo voditi računa ako želimo imati budućnost u ovoj zemlji za našu djecu. Ali na kraju balade nevažni su i mladi i stari za osudu su ti prekoredni jer tim prekorednim individuama nisu važni drugi ljudi možda oni pod njihovim krovom, ali i to je pod upitnikom, ali je za osudu.

Državni tajniče, morate se držati minute, pa vas molim da vodite o tome računa. Kolega Katičić izvolite. Samo prije kolege Katičića, izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo predsjedniče. Državni tajniče, niste me razumjeli.

Samo bi kratko obrazložio ono što sam rekao u replici. Vi ste ukinuli noćni vlak, jedinu liniju Zagreb-Split. Od 2005. niste uložili jedne lipe i kune u ličku i dalmatinsku prugu. Vi ste vlakove koji su to mogli podnijeti, a to ću u raspravi, koji su bili premještate na druge linije. Vi ste u strategiji do 2030. govorili o ulaganju u željezničku prugu.

Zbog čega to radite vi Dalmaciji? Pa 1925.g. nemojte se opravdavati krizom, korona je kriza razotkrila sve vas koji radite protiv interesa i željezničke pruge i prometa i Splita i Zagreba, u ovome slučaju željeznice. Zašto to radite? Zašto ste ukinuli noćni vlak? Koji je razlog? Zašto ništa ne ulažete? Zašto je željeznička pruga od Splita do Zagreba, možete prije doći biciklom, morete snimati vestern filmove kako izgleda željeznička pruga i što ne ulažete. Koji je razlog? U zadnjih 15.g. dva sata je sporija željeznička, doć iz Splita do Zagreba, pa zašto to radite Lici i Dalmaciji? Koji je razlog? Jel to ekologija, jel to promet, jel to briga o Dalmaciji, jel to briga o narodu Like? Nije. Ukinuli ste nam noćni vlak jedini, 1925. je bio bolji kad je bila pruga.

Poštovani predsjedniče sabora, poštovani kolege iz Ministarstva prometa i infrastrukture, pa evo pred nama je znači Prijedlog izmjena Zakona o željeznici kojim se implementira Direktive EU i to u dijelu kako ste uvodno naznačili, u dijelu koji se odnosi na upravitelja infrastrukture željeznice kao i postupka rješavanja potencijalnih sukoba u tom dijelu. Stoga vas molim dva kratka dodatna pojašnjenja ako je moguće.

Hvala vam na ovom pitanju gospodine zastupniče, vezano za infrastrukturalni kapacitet moramo priznati da još nismo imali takvih nejasnoća između operatera odnosno prijevoznika da HŽ Infrastruktura je završila u nekakvom sporu između njih oko usklađivanja tog kapaciteta, ali na zahtjev Europske komisije direktiva je dodatno razjasnila tu temu kako i bi na bilo koji način iako sutra bude nekakvih problema da se to riješi na odgovarajući način bez ikakvih mogućnosti da je netko nezadovoljan u tom postupku. Vezano za pitanje reforme to je jedan sustav i složenost, složen proces koji u narednom razdoblju od 10 godina donest će značajne promjene željezničkog sustava.

U tom potresu stradala je i željeznička infrastruktura. Zanima me imate li podatke točno o kojim oštećenjima se radi i plan kada će ona biti otklonjena.

Poštovana zastupnice hvala vam na pitanju, potres je učinio dosta nelagode cijelom sisačkom području i cijeloj županiji. Na prvi mah, u prvim izvješćima koja su dolazila od operatera HŽ Infrastrukture govorilo se da nema značajnih oštećenja i mreža je puštena u rad odmah drugi dan. Sjetimo se da smo mi dali i potpuno ovoga potporu oslobodilo i plaćanje sve onih koji putuju željezničkim prijevozom u, u Sisačko-moslavačku županiju i iz nje. Ono što ću ja reći, znači pruga koja je u izgradnji odnosno u obnovi ona je u potpunosti obnovljena do Siska i sada ove godine završava se obnova do Sunje. Nastavak obnove očekujemo u narednom razdoblju od Sunje do Novske. Vrijednost trenutno procijenjenih radova je oko 300 miliona kuna. Kolega Šimičević, izvolite. Uvaženi državni tajniče, evo koliko sam shvatio ovaj postupak usaglašavanja zakona u pravnoj i jezičnoj, a nije izvješće o radu, ali kako ova rasprava trpi i šire pojmove tako ću ja vama postaviti pitanje vezano za čl. 61, znači ako tijekom postupka usuglašavanja ovog voznog reda, imamo kolidirajuće zahtjeve, upravitelj će, kaže, mora donijeti, ja mislim da bi trebalo možda stajati, logičnije, treba, nego mora, samo se umrijeti mora, je li?

Poštovani zastupniče, hvala vam na tom pitanju, što se tiče usuglašavanja znači infrastrukturalnog kapaciteta, dosad nisu primijećena neka veća odstupanja u koliziji toga, izričito na zahtjev EU komisije mi smo potpuno implementirali tu direktivu i u ovom trenutku doista ne očekujemo nekakva događanja po izvršenju takvih procesa koji bi nastali između operatera koji koriste znači infrastrukturalni kapacitet, odnosno mrežu HŽ-a. Ono je išlo, ajmo reći dosljedno do kraja da se na bilo koji način izbjegnu sudski procesi ili ne daj Bože, takva događanja i u tom smislu je to rečeno. Što se tiče pruge za Zadra, o Zadru, ona kao što znate, probat ćemo i uvrštena je u plan obnove, odnosno razmišljanja u narednom razdoblju, iz postojećeg okvira i fondova koji su nam dostupni, vjerujemo da će ona uči u plan Recovery fonda. Dakle, riječ je o jednoj izmjeni zakona, dakle usklađenje sa direktivom EU i ne mislim da tu postoji nešto sporno, ali ono što mislim da je trebalo napraviti kao obrazloženje ove izmjene i dopune, pa ću vas ja to pitati, koliko danas mi imamo korisnika, odnosno prijevoznika koji koriste željezničku infrastrukturu, koliko imate zahtjeva za daljnjim korištenjem jer ono što gledamo, možemo gledati HŽ Cargo, dakle to je teretni promet, to je ono što uvijek interes da teret ide i vidimo da ih godine u godinu je smanjenje postotka koliko HŽ Cargo koristi našu željezničku infrastrukturu. Dakle umjesto nje koristi netko drugi pa me zanima koliko tu ima korisnika, koliko imate zahtjeva i da li je nešto u rješavanju što još uvijek niste riješili i to bi bilo dobro da smo imali i u obrazloženju zakona, pa bi onda na temelju toga mogli i ocijeniti ovu izmjenu i dopunu. Kao što znate, u RH teretno tržište prijevoza je u potpunosti liberalizirano, osim Carga, djeluje još 11 operatera znači Cargo prijevoza, u ovom zakonu je upravo da ne bi, kako će se povećavati broj korisnika na samoj mreži i pristupa mreži, upravo do krajnjih granica išlo to da se u potpunosti proba iznivelirati i dogovoriti prije eventualnih zapreka za pristup infrastrukturalnom kapacitetu. Ono što je jako bitno, tržište koje djeluje, Cargo je na negdje oko 50-tak posto ukupnog udjela tržišta, a ostalih 11 prijevoznika drže od otprilike 50% tržišta. Moram ovog trenutka reći, na moje oduševljenje, da to tržište raste, ne pada, nego tržište usluga teretnog prijevoza u ovom trenutku raste. Sada je na redu kolega Stier. Državni tajniče, rekli ste nam da sadašnji zakon nije usklađen sa EU direktivom i da se ta situacija mora ispraviti i ja podržavam tu vašu argumentaciju i ovaj prijedlog, a iskoristit ću priliku da isto tako podržim inicijativu vašeg resora i Vlade da se ispravi jedna druga situacija, a to je da već od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća Samobor nema željezničku povezanost sa Zagrebom. Znamo da je bilo više tih inicijativa, da se to napravi, ali one nisu zadovoljavale kriterije za EU financiranje. Sada, nadam se da doista ovaj plan koji je Vlada pokrenula, će biti u skladu sa EU kriterijima i da će se doći doista do izgradnje te pruge, tih 14 km koji povezuju glavni grad sa Samoborom. Hvala poštovani saborski zastupniče. Odgovor na to pitanje je kao što ste rekli, ide u dobrom smjeru, studijska dokumentacija je napravljena, kompletan projekt je evaluiran, ono što je od EU komisije zatraženo, odnosno evaluatora JASPERS-a, u tom projektu, rečeno je da bi zbog velikog broja stajališta koje su od Zagreba do Samobora trebalo vidjeti koja su to rješenje koja bi pokazala da se taj broj stajališta smanji, tako da bi se napravila što veća protočnost na tom dijelu pruge i da bi vlakovi doista doživjeli svoju pravu funkciju da u određenom kraćem vremenu stignu od točke A do točke B, u ovom slučaju od Zagreba do Samobora. I vjerujem da će to vrlo brzo biti riješeno. Kolega Ćosić, izvolite. Hvala lijepo poštovani državni tajniče, pozdravljam napore hrvatske Vlade i resornog ministarstva za osiguranje zaista značajnih sredstava za modernizaciju željezničke infrastrukture. Svjesni smo da se radovi izvode, ali ono što smo isto također, možemo vidjeti da glavne infrastrukturne radove, velike infrastrukturne radove uglavnom rade strani izvođači, a imamo recimo u našoj tvrtci HŽ Infrastruktura, koja je ujedno i investitor, Pružne građevine, tvrtku koja je osposobljena i koja je i ima reference i koja je osposobljena za izgradnju i održavanje željezničkih pruga, ne može to raditi zbog toga što je u sustavu investitora.

Izvolite odgovor. Puno hvala saborski zastupniče na ovom pitanju. Ono što bih ja želio istaknuti, pred nama je jedna sveobuhvatna reforma željezničkog sustava znači koja uključuje i pozicioniranje trgovačkih društava u jednom novom svjetlu, znači doslovce renesansa željezničkog sustava unutar okvira pisma sektorske politike odnosno modernizacije restrukturiranja željezničkog sektora a nakon toga i izrade studije i nacionalnih planova, HŽ infrastruktura je dobila vrlo jasnu zadaću, da se uredi pitanje pružnih građevina, na stolu, dobro ste poentirali, to je jedna firma koja ima ogromni potencijal, građevinski potencijal koji na adekvatan način treba pozicionirati na tržištu odnosno ili u HŽ infrastrukturi na način da ona doista ostvaruje jedan značaj prihod i preuzme jedan dio tržišta za koji sada rade strane tvrtke u ogromnoj infrastrukturi željeznica. Kolega Dretar, izvolite. Pitat ću vas nešto vezan uz izgradnju pruge Zaprešić-Zabok. Imate li ikakvih saznanja da je bilo nekakvih makinacija posebno vezanih uz kvalitetu izvođenja radova? Jer čuo sam određene priče da je nadzornik iz EU-a imao neke zamjerke. Hvala lijepa. Znači, ja nemam spoznaja o tome, one spoznaje koje ja imam za prugu Zaprešić-Zabok, da je ona u finalizaciji, ovih tehničkih dijelova radova, da ona misli se završiti taj dio tehničke izrade po same pruge, završetak u narednih nekoliko mjeseci, da li je to 5. ili 6. mj., finalizirati, nakon toga je potrebno ishoditi odgovarajuće dozvole i pustiti prugu u pogon, ja vjerujem početkom 9. mj. ili u tom razdoblju svakako ove godine, što bi u značajnoj mjeri pridonijelo kvaliteti života tog kraja ali vezano za nastavak te priče, podsjetit ću da se i priprema nastavak održavanja te pruge na relaciji Zaprešić prema Krapini i da će taj zagorski dio koji je meni isto posebno ... [[Govornik se ne razumije.]] jer sam ja iz tog kraja, polučit jedan dobar rezultat odnosno povezati ajmo reći Zagorje i grad Zagreb u jednom pravom svjetlu. Zahvaljujem. Imam pitanje vezano za zakonodavne izmjene Zakona o željeznici prethodne koje ste radili, gdje ste omogućili i institucionalni ustroj vertikalo integriranog poduzeća ili holdinga. A kao što znate, Njemačka, Italija, Austrija, Francuska, sve one imaju holding poduzeća i to bez garancije neovisnosti, Slovenija ima holding poduzeća sa nekim garancijama ovisnosti, neke zemlje poput Irske imaju integrirano poduzeće, mi smo se odlučili za potpuno separirana poduzeća koja iako su u državnom vlasništvu, zapravo posluju malti ne jedno protiv drugih. Znači šta se tu pomaklo ako se ste već išli kao Vlada kontinuiteta u te zakonodavne izmjene, zašto još uvijek nemamo drugačiji ustroj, znači vraćanje holdinga ili vertikalno integriranog poduzeća? Izvolite, odgovor. Znači na novi ustroj željezničkog sustava je krenuo još tamo daleke 2005., pa 2006., podjela imovine, holding, razdvajanje društva 2012., 2013., zbog liberalizacije tržišta željeznice. Željeznička infrastruktura kao sustav ne može pripadati nijednom sustavu osim države, država ju je dužna održavati i obnavljati, graditi, dok druga dva trgovačka društva, HŽ Cargo, HŽ putnički prijevoz su na potpuno liberaliziranom tržištu i takvi se moraju ponašati. I ne smiju primati nikakve u ovom smislu cargo sustava, zato je ono i liberalizirano, nekad je Cargo upravlja sa 100% svih kretanja na željezničkoj pruzi, danas upravlja sa otprilike 50%, to ne znači da ne trebamo napraviti jednu dobru analizu. Kao što sam već i spomenuo, pred nama je reforma željezničkog sustava, onda će pokazati strategije i nacionalni planovi i ta pitanja će otvoriti da li su ona rješenje ili je dobro napravljeno u nekakvom razdoblju prije ovoga. G. državni tajniče, svake izmjene zakona koje su novo usklađenje sa EU-om, svakako treba pozdraviti jer one nas opet približavaju ka sredstvima kohezijskih fondova koji su na iznimno bitni da dođemo do nekakvog prosjeka i ujednačavanja sa EU-om pa tu je sad ono moje ključno pitanje. Sad ste spomenuli u odgovoru kolegi da se planiraju strateški i nacionalni dokumenti koji će dovesti do toga željeznica bude recimo to tako, prioritet u prometnoj povezanosti, ja ću to sebi tako prevesti.

Znači ovo je godina željeznice, mi krećemo u veliku reformu željeznica, ovim putem i najavljujem pismo sektorske politike i nacionalne planove koji će to pokazati. Ono što je bitna, željeznička infrastruktura kao i cestovna infrastruktura neće se izgraditi preko noći, to je jedan dugi proces, traje i više od 10-ak godina, ali onog trenutka, ja mogu samo pretpostaviti, sa ovom dinamikom i tempom neki projekti su ada u gradnji, neki su u izradi studija, neki su u javnom natječaju, to su ogromno vrijednosni projekti i ovdje je netko danas spomenuo, ti projekti su vrijedni 3 milijarde eura u ovom trenutku. Kako ćemo se do kraja travnja približavati jasnim sredstvima iz EU-a, taj udio financiranja željezničke infrastrukture samo će rasti. Hvala vam lijepa, došli smo do kraja s replikama tako da ste državni tajniče, za sada slobodni, možete se vratiti na svoje mjesto jer kreće rasprava po klubovima a prije toga samo poziv da li želi možda netko od predstavnika odbora? Ne, onda idemo na klubove, prvi je na redu Klub zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pred nam je Prijedlog izmjene i dopuna Zakona o željeznici gdje mijenjamo odredbu kojom se usuglašavamo sa EU direktivom jer je zaključeno da direktiva nije na odgovarajući način prenijete u hrvatsko zakonodavstvo. Odredba je jasna, jasno je definirano o čemu je riječ, jasno je definirano i kako će ići postupak usuglašavanja, kako to ide ako se nalazimo u situaciji da upravitelj infrastrukturom dobije nekoliko zahtjeva, što onda on čini i završava na kraju i sustavom rješavanja sporova. I u odnosu na to da zaista moramo to u naše zakonodavstvo ugraditi i da to se mora definirati, nemamo mi tu nekakvih velikih primjedbi.

Već nekoliko puta sam čula i ono što je i državni tajnik izgovorio s ove govornice, a to je kreće reforma željeznica, kreće reforma, samo što nije. Kad govorimo o željeznici onda moramo govoriti sa dva aspekta, jedan aspekt je željeznička infrastruktura, a drugi aspekt su oni korisnici koji koriste željezničku infrastrukturu. Mi možemo imati i proizvoditi najbolje moguće vlakove, možemo uvoziti savršene vlakove koji razvijaju određene brzine, ali ako nemate infrastrukturu odnosno prugu koja je prilagođena tome, džaba ste krečili. Dakle, malo podataka, prva željeznica koja je u Hrvatskoj napravljena je Zidani most-Sisak odnosno na području 1862., našu željeznicu su u principu radili Mađari, ne zato što su voljeli Hrvatsku i zato što su htjeli ulagati nego zato što su čitali svoje interese. I kada malo vidite željezničke pruge kako su se razvijali, točno su se razvijali na način na kojima je to za vrijeme Austro-Ugarske Mađarima odgovaralo i načina na koji su to definirali. Što mi imamo danas? Mi danas u Hrvatskoj od infrastrukture imamo sljedeće, imamo kada je riječ o željezničkim prugama tada u Hrvatskoj imamo u ovom trenutku napravljeno 2.988 km željezničkih pruga, kada to malo usporedimo sa drugom infrastrukturama cestama mreže autoceste i poluautoceste je na 1.306 km, a cijela mreža cestovna koju imamo kad dijelite i autoceste i državne ceste i županijske i lokalne je otprilike na 26.894 km. Željeznicu, dakle ja govorim isključivo sad o željezničkoj infrastrukturi koje zemlje prepoznaju kao mogućnost svog napretka, kao mogućnost svog razvoja, mi smo sustavno zapostavili. To vam pokazuje sljedeće podatke koje je dobro za znati, u putničkom prometu samo 2,5% putničkog prometa obavlja se željeznicom dok je europski prosjek 8%, a jednako tako kada je riječ o Hrvatskoj 2019. prevezeno je 20 milijuna putnika, a npr. 2009. 73,5 milijuna putnika. Ako nešto ne održavate, ako o nečemu ne vodite računa, ako nešto na odgovarajući način cijelo vrijeme ne rekonstruirate i ne dograđujete dolazite do ove situacije. O tome da je željeznica potencijal Hrvatske, nema niti jednih izbora bez obzira da li su parlamentarni za nekog ili lokalni, a i europski gdje se ne govori da je to potencijal Hrvatske. Dakle, od 27 zemalja članica EU kada gledate stanje infrastrukture pri tom moramo znati da Cipar i Malta nema željeznice pa onda nas je tu nešto malo manje, vidite da je Hrvatska tu negdje po samom dnu. Ulaganje u infrastrukturu je izuzetno važno, važno je s nekoliko aspekata. Ja uvijek govorim o tom prostornom planskom aspektu iz razloga što kada prugu jednoga dana napravite onda ste ju napravili. Ne možete ko kad napravite kuću pa vam je ona nekakva loša kuća, pa ju malo nadogradite, dogradite i pofarbate, ako je loše odabrana trasa željezničke pruge, to govorim sa aspekta zaštite prirode i okoliša, to ste napravili jedanput zauvijek. Ali o tome jedna država koja treba imati svoju strategiju razvoja jedan od potencijala razvoja RH je apsolutno i sigurna sam željeznica iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zato što je ona nakon riječnog prometa najjeftinija, drugi razlog zato što je ekološki vrlo prihvatljiva, treći razlog je da malo gledamo iskustva nekih drugih zemalja, teretni promet se u većini slučajeva odvija željezničkom prugom i nisu slučajno Mađari radili i inzistirali na željezničkoj prugi koja je išla do Rijeke jer je to naravno bilo najbliže more zbog tereta i zbog svega ostalo, ali ja se duboko nadam da je ovo vrijeme u kojem živimo u koroni je vrijeme koje je prošlo i da se nekako vraćamo u vrijeme normalno. U normalnom vremenu Europa je malo pogledajte, razvija i odvija se na željeznicom strašno puno prometa. Mladi ljudi, dakle IT sektor svi koji su nekakvi neke nove generacije oni se danas puno radije voze vlakovima nego avionima iz jednostavnog razloga što vlakovi u smislu određenih utjecaja vremenskih, dakle vlaku ne smeta magla, vlaku ne smetaju niz drugih stvari, brže dolaze, vlakovi dolaze u centre gradova, u vlakovima oni cijelo vrijeme mogu raditi i tu nije nekakav problem. I ja sam pred četiri, pet godina kada me je to istinski zaista zanimao kakav je taj projekt bile su u EU dva velika projekta koja su bila vezana uz željezničke pruge. Bio je jedan projekt koji je bilo povezivanje Bolonje i Milana, a drugi projekt je bio naravno u Nizozemskoj gdje oni funkcioniraju na željezničkoj prugi. U Nizozemskoj je jedan cijeli dio starog prostora koji je bio skladišni i išao u neki novi dio grada i prvu stvar koju su napravili, napravili su povezali su na željezničkoj pruzi i u podzemlju dakle ispod nivoa bez obzira na visoke podzemne vode napravili su novi kolodvor da bi bili blizu i da bi imali brzu vezu za ostale metropole EU. A drugi projekt koji je bio projekt koji je bio Bologna – Milano, Milano više nije, imaju snažnu industriju koju ima i danas, nije imao mogućnost daljnjeg razvijanja i nije se htio dalje u smislu stanovanja razvijati, ali je prepoznao Bolognu kao potencijal i interes je bio dakle željeznička pruga da žive u Bologni i radite u Milanu. Dakle, kad govorimo o infrastrukturi i kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi mi smo tu mali šepavi mački. I to stvarno tako je. S ove govornice u nekoliko navrata se je čulo važnost željeznice, ali ajdemo konačno prepoznati važnost željeznice i krenuti sa ulaganjima, sa forsiranjem da dakle da teški teret ide na željeznicu, da se vozi dakle željezničkom infrastrukturom. Tu kvaliteta vlakova će biti zadnji problem. Mi imamo Končar koji ima dugu tradiciju proizvodnje kvalitetnih vlakova, imamo nešto drugo, ali ih nemamo gdje voziti. I onda naravno da ono što imamo u javnom prostoru imamo one šale, kako to izgleda HŽ, kako, koliko se kasni.

Dakle, željeznička infrastruktura i željezničke pruge zajedno sa svim onim što imamo je potencijal razvoja RH. Ako to prepoznamo, deklarativno jesmo, a suštinski nismo onda je to jedan od elemenata na kojem ćemo imati priključak sa drugim zemljama EU. Ako to ne učinimo i ako samo govorimo da će reforma sad, pa sutra, pa prekosutra, pa ne znam koji dan, od toga neće biti ništa. Ali ono što je najvažnije, najvažnije je prepoznati važnost ulaganja u infrastrukturu. Ne samo da gradimo novu, nego da i održavamo postojeću. Dakle, na postojećoj infrastrukturi i tu ću završiti, mi sad imamo 1.505 željezničko cestovnih prijelaza, 109 tunela, 544 mostova, neću vam reći da je nešto od toga i zaštićena kulturna baština, zaštićena je zbog vremena na kojem je nastalo, svako treba dati prilog u kojem je [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] pa bi bio dobar prilog i da mi nešto tu damo. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predlagatelji, govorimo o Zakonu o hrvatskim željeznicama, ja sam već danas spomenu, a sad mi drago da su ovdje predlagatelji pa da mogu ćuti i konkretan problem koji je vezan naravno za ovaj zakon. Ako ne vjeruju nek nazovu telefon 060333444 i tu će dobiti detaljne informacije o organizaciji prijevoza između Zaprešića i Zaboka odnosno između Zagreba i sjevera Hrvatske. Dakle, ako krenete vlakom iz Zagreba prema sjeveru ovu dionicu od Zaprešića do Zaboka prolazite autobusom.

Sjajno. I onda kada govorimo malo o željezničkoj pruzi, moramo malo spomenuti i korona krizu, onda ljude iskrcaju ili u Zaboku ili u Zaprešiću, prevoze ih u autobusima gdje s obzirom da HŽ nije u stanju organizirati dovoljan broj autobusa u te se autobuse nagura više ljudi nego što ima sjedala, a trebalo bi po epidemiološkim mjerama biti trećina autobusa puna. To je istina. Provjerite, provjerite istina je, 40%, a ima više ljudi nego što ima sjedala. Dakle, u svakom slučaju se mjere krše. Dakle, ja sa ovog mjesta pozivam nadležne u HŽ-u neka se malo pozabave ovim pitanjem i neka građanima koji putuju u smjeru sjevera i od sjevera prema Zagrebu neka im se omogući da mogu poštovati epidemiološke mjere odnosno da im se ne ugrožava zdravlje jer s jedne strane se svi zalažemo za zdravlje, a s druge strane imamo smiješne situacije.

Ponovit ću, konkretan problem rješavanja prijevoza putnika na ovoj dionici, a drugi također jako važan problem je što mi se ponašamo kao da smo negdje u 1970.-toj godini, pa pruge elektrificiramo i prilagođavamo ih za brzine koje su danas smiješne za EU, za razvijene zemlje EU smiješne za Kinu, smiješne za SAD.

Zahvaljujem. Molim vas samo da obrišemo govornicu i da krenemo onda sa idućom raspravom, a to je Klub zastupnika MOST-a, govorit će dva zastupnika Miletić i Bulj. Prvi je na redu poštovani kolega Miletić, izvolite.

Danas na dnevnom redu imamo dva zakona koja su tehničke naravi, tehnički zakoni, a prvi od njih je ovaj Zakon o željeznici. Raspravljamo o njima iz jednostavnog razloga, zato što nismo prvi put precizno i kvalitetno prenijeli europske zakone i to nije dobro. Puno i previše vremena će se danas ovdje izgubiti raspravljajući o nečemu za što smo mislili da je već prije odlučeno umjesto da raspravljamo i odlučujemo o temama koje zanimaju građane, problemima koji ih muče, umjesto da raspravljamo o mjerama protiv korona krize ili o tome kako se suprotstaviti korupciji umjesto da se bavimo problemima ovršenih i blokiranih građana, sportašima kojima su i dalje zatvorene dvorane i onemogućeno im je treniranje mi popravljamo greške. Koje greške? U prijevodima Europskih direktiva. Ali to nas ne čudi. Ova vlada kao i ona vlada u prošlom mandatu hvale se koliko puno zakona se donosi, posebno se s time hvali vlada u predizborno vrijeme, a pri tom se veliki broj donesenih zakona populistički prikazuje kao nešto dobro, kao nešto pozitivno, kao nešto vrijedno, kao nešto konstruktivno. Kada pogledate statistike koje kažu jasno da je sabor u prošlom 9. sazivu donio 7 stotina 35 zakona, ponovit ću još jednom 7 stotina hrvatski narode i građani RH, 7 stotina 35 zakona, pa tu uračunajte i stotine podzakonskih propisa, uredbi, pravilnika, naputaka, radi se o tisućama propisa, tisućama koji su izmijenjeni samo u jednom jedinom mandatu vlade i sabora. A kakva je kvaliteta tih zakona koje se prečesto donose u hitnim procedurama, a vrlo često nerijetko preko koljena vladajuće većine? Dok premijer i ministrici režu svečane vrpce za objekte koji su odavno u funkciji, dok premijer dijeli darovnice, dopustite mi reći, kao u vrijeme kneza Trpimira, ovdje se ispravljaju njihove greške i ovdje se prikriva njihova nesposobnost. S takvom vladom teško ćemo do kvalitetnih željeznica. Mi u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji već predugo čekamo novu modernu i brzu prugu od Rijeke prema mađarskoj granici koja bi učinila našu riječku luku ponovno konkurentnom. Najave su da ćemo je imati do 2027.g., pa barem zasada zakopajte sve kamene temeljce, prerežite sve vrpce na toj trasi da se nakon stotinu 50 godina od izgradnje prve pruge konačno napravi i ova nova. Nastavit će sada kolega Bulj, izvolite.

Vratili su nas u vremena koja su bila 1925. Državni tajnik ovdje daje odgovor nesuvisao da je korona kriza kriva. Od 2005.g. kune, lipe nije uloženo u prugu od, u infrastrukturu od Splita do Zagreba, kune.

Istovremeno premijer Plenković i Butković iz Uprave HŽ-Infrastrukture Ivan Kršić govore o obnovi modernizacije željezničke infrastrukture. 2017. donesena je strategija prometnog razvoja RH za razdoblje do 2030.g. i … [[Govornik se ne razumije]] ste dali značajno mjesto željezničkoj infrastrukturi.

Jedino što je šteta to možda mijenjati za u turističke svrhe ili snimati vestern filmove, za to je najbolje, čak bi se postidili i u ono vrijeme. Nacionalni model za Hrvatsku, za strateški dokument za promišljanje strategije prometnog sustava ističe da će bolja povezanost različitih vidova omogućiti optimalizaciju i efikasnost te utjecaj na okoliš i klimatski sustav.

Tako je povezanost Splita i Zagreba udaljen 423 km kod povezivanja samo jedan vlak dnevno kao što je bilo rekao sam 1925.g. kada je ličkom prugom uspostavljena linije Split-Zagreb sada jedini vlak iz Splita polazi u 8,35, a iz Zagreba se prema Splitu ide u 15,30. Ne možemo gledati noćni vlak Split-Zagreb samo kroz profitni značaj, treba gledati i mnoge pojedinosti željezničkog prometa iz aspekta i ekologije, sigurnosti prometa, a što je u svijetu u EU odlučujući faktor za ulaganja. Cijena karata je naravno previsoka na dužim putovanjima, a usluge koje se nude putnicima su katastrofalne. Da su cijene manje vlakovi bi bili puniji, da vi nešto u HŽ-u radite onda bi bili i naši ljudi puno zadovoljniji i koristili bi vlak, međutim ništa se ne poduzima na toj prugi prema Dalmaciji. Da je u pitanju privatno vlasništvo da li bi se ovako direktori društvenoga ponašali prema i oni koji upravljaju prema svom vlasništvu kao što se ponašaju prema prugi? Hrvatski HŽ Putnički prijevoz u listopadu 2020.uvodi novu liniju vlakova Zagreb-Osijek-Zagreb te radi dopune povlači garnituru serije 7123 nagibni vlak.

Bolja je bila u to vrijeme. Sinjska rera brža, bolja, efikasnija nego ovo što ste vi napravili od HŽ-a. Ponavljam, 2005. u odnosu na danas nije uložena niti jedna kuna, a od 2007. do danas je sporija dva sata. Znači dva sata u posljednjih 15 godina sporiju prugu i vlak imamo iz Splita do Zagreba. Brže ćete doći biciklom, brže biciklom i možete odmoriti na par mjesta nego što ćete vlakom iz Zagreba do Splita koliko ste u nju ulagali. A vama predlažem da je šteta to mijenjati, da snimate vestern filmove, da glumite Indijance i kauboje i da se rugate otvarajući kamene temeljce po Dalmaciji sad u predizborno vrijeme i mažući oči hrvatskom narodu, narodu Dalmacije, Splite, Like. Sljedeći kluba zastupnika bit će onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anja Šimpraga. Izvolite.

Pred nama jeste Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o željeznici koji se donosi kako bi dodatno uskladili čl. 61. sa čl. 46. i imamo uspostavu jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Ono o čemu ovdje je potrebno govoriti jesu činjenice koje ukazuju na katastrofalnu željezničku infrastrukturu, loše radne uvjete, neprilagođenosti potrebama putnika, zapostavljenosti Like i Dalmacije i ugrožavanjem sigurnosti prometa prekidom rada kolodvora noću. Prema godišnjem izvještaju Europske komisije koji obrađuje tematiku transporta u EU, Hrvatska je najgora u EU kada je riječ o učinkovitosti željezničkih usluga. Ipak problem br. 1 transportnog sektora u Hrvatskoj jesu željeznice koje značajno zaostaju za prosjekom EU. Zastarjele i ograničena željeznička infrastruktura rezultira niskom kvalitetom usluga i preferiranjem drugih načina transporta, primjerice cestovnog u kojem je u našoj državi infrastruktura značajno kvalitetnija. No troškovi i negativni utjecaji na okoliš mnogo su viši kod cestovnog prometa. U Hrvatskoj je sagrađeno tek 5 do 6% predviđene osnovne željezničke mreže Europe dok je prosjek EU između 50 i 60% što znači da Hrvatska deset puta zaostaje za prosjekom EU, a kada govorimo o članicama EU koje imaju izvrstan željeznički promet onda je to i puno više. Ukupna duljina mreže željezničkih pruga kojima upravlja HŽ Infrastruktura iznosi 2.617 km, a prema podacima HŽ Infrastrukture elektrificirano je 980 km mreže. Na mreži se održava 536 kolodvora, 109 tunela, 544 mosta. Pruge su stare, dotrajale što naravno utječe i na brzinu, ista je mreža u prošlosti obavljala četiri puta veći promet robe i tri puta veći promet putnika. Broj zaposlenih je višestruko smanjen. Naročito se proziva slaba produktivnost u državnim tvrtkama koje su povezane sa željezničkim prometom, poput HŽ te se konstatira da to ima negativan utjecaj na sveukupan željeznički sektor. U izvješću Europske komisije, podsjeća se da kompetitivnost u željezničkom sektoru u kombinaciji s modernom infrastrukturom stvara radna mjesta i može generirati rast hrvatske ekonomije no da u Hrvatskoj nažalost nema ni kompetitivnosti ni modernizacije. Također se ističe da vlakovi u Hrvatskoj nemaju odgovarajuće realiziran pristup za putnike slabije mobilnosti, primjerice za one u invalidskim kolicima. Donosi se odluka o ukidanju zamjenske autobusne linije Knin-Zadar, linije Rijeka- Osijek u jutarnjem terminu kojom svakodnevno putuju djeca i zaposlenici željezničko-tehničke škole u Moravicama i sve zbog smanjenja prihoda uzrokovanih korona virusom. Srednjoškolci i studenti iz Kistanja pitaju se kako će do Zadra, baka Milka iz Gračaca ne može na liječnički pregled u Zagreb a rad kolodvora ograničava se na način da više nema noćnih smjena, primanja zaposlenih na taj način se i značajno smanjuju. Mnogi razgovori su obavljeni, pokušalo se približiti i stvarna slika s terena i pojedine linije jesu zaista vraćene ali tu nisu stali naši problemi. Za ostale vjerujemo da će te linije opet krenuti s početkom turističke sezone. Zato je potrebno i pronaći model financiranja odnosno sufinanciranja u dogovoru s općinama, gradovima i županijama ali i čuti glas Sindikata hrvatskih željezničara. Knin je nekada bio čvorište svih pruga, danas to nije. Danas nema spoj na autocestu, s malim brojem autobusnih linija, ali ima ljude koji čekaju bolja vremena. Imali su unsku prugu za luke Šibenik, Zadar i Split, bilo je zaista od velikog značaja. Njeni obnavljanjem koje iziskuje ogromna ulaganja, unaprijedio bi se brži protok roba i ljudi a demografski opustošena područja i Bosne i Hrvatske, dobila bi priliku za razvoj. Zato se iskreno nadam da će se korištenjem europskih fondova znatno promijeniti ovo sve. Najavljene investicije u modernizacije hrvatskih željeznica oko 3,5 milijarde eura te do 2030. nadam se, znači 681 km dvokolosječnih pruga da ćemo imati a stiglo bi 40 novih putničkih vlakova. Prilika je u ovom novom sedmogodišnjem razdoblju gdje EU povećava proračun na oko 100 milijardi eura onaj koji se odnosi na promet. I na kraju, postoje stvari koje ne možemo promatrati iz kuta isplativosti, važno je osjećati i prepoznati potrebe onih ugroženih.

Hvala vam lijepo, poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Iako se čini da je ova izmjena zakona zapravo reći ću ajde pod navodnicima, da se netko ne uvrijedi, „kozmetička“, jer postoji infringement postupak ili je pokrenut postupak Europske komisije dakle prema RH, a zapravo nam može govoriti i o nečemu što se u Hrvatskoj već, u željezničkom sustavu već dogodilo, a to je potpuna liberalizacija robnog ili cargo prometa i vjerovatno je taj dio i potaknut od toga što su 4 ili 5 operatera, što domaća, što strana, dakle ušla u Hrvatskoj i što se dogodilo ono što smo predvidjeli da će se dogoditi još prije par godina, da će državni operater Cargo zapravo izgubiti vrlo veliki „ekonomski kolač“ ili ekonomski prihod, ne kažem dobit, od prometa dakle, Cargo je danas na manje od 50% Dakle, na manje od 50% kao državni operater. Što se tiče željezničkog putničkog prometa, dakle ne mislim uopće biti kritičan prema ministarstvu, za to nemam nikakvog razloga, znamo da ono bez naravno državnih subvencija ne može preživjeti, dakle kao i nekim drugim oblicima transporta. Koliko država želi, to je ključno pitanje, dakle toliko će se i „nerentabilnih“ ako gledamo samo ekonomsku komponentu, linija i voziti. Dakle to je uvijek bilo u okviru oko pola milijarde kuna, jer moramo znat onog tko taj sustav uopće zanima željeznica, da vam je ispod 10% zapravo ako gledamo samo ekonomski aspekt cijelog željezničkog pristupa, znači samo vam je ispod 10% pruga „rentabilno“, dakle ostalo sve ovisi o volji države. I što se sad nama dogodilo? Dakle mi smo se, ja ću se usudit reći, naravno da društvo nije direktnom demokracijom početkom 2000-ih odlučilo da ćemo mi ulagat u ceste, a mi smo kao društvo donijeli odluku da ćemo mi ulagati u autoceste i tu se stvorio veliki javni dug ali opet je to bila neka poruka. Gradimo autoceste, Hrvatska turistička država, dakle nemate resursa u tom trenutku i za jedno i za drugo. I to je činjenica.

Zašto?

Socijalna kontribucija, ljudi se zapošljavaju. Znači to su jedine činjenice. I to se onda dalje recimo rješavalo, sad je mislim da u ukupnom sustavu koji čini 3 glavne komponente, vjerovatno ima ok 10-ak tisuća zaposlenih. Možda čak i nešto manje ali to sad isto nije bitno. Znači tu su se neke reći ću, promjene dogodile. E sad ono što u ovoj cijeloj priči može nas zabrinuti, dakle mogu ja isto plakati jer dolazim iz Krapinsko-zagorske županije, da sad ne voze neke linije ili neke linije voze, dakle to je ok, to je jednom djelu stanovništva važno ali to nije suštinsko pitanje razvoja željezničke i infrastrukture i providera u Hrvatskoj. Suštinsko pitanje je da se skoncentriramo na velika pod navodnicima urbana središta, dakle Zagreb, Osijek, Split i Rijeku i da gro investicija dakle u ovom trenutku ne prevlada europska željeznička strategija, a to je gradnja budimo iskreni dakle isključivo robnih dostavnih pravaca koji idu od luke Rijeke do Botova do Mađarske granice nebitno kojom trasom, to je sasvim nebitno jel idu kroz Gorski kotar, jel idemo ravničarskom prugom, to je zapravo sekundarno pitanje, nego da vidimo koji su naši prioriteti koji proizlaze dakle iz same činjenice ekologije, dostupnosti tzv. dnevnih migranata, dakle kažem iz navedenih satelitskih naselja dakle koji su oko Zagreba, oko Splita, oko Osijeka, oko Rijeke i način kako zapravo stanovništvo iz tog nekog radijusa od 30, 40 km animirati dakle da koriste željezničku mrežu. Dakle, dobro je da ste vi nastavili ovaj naš projekt izgradnje vlakova sa Končarom vjerojatno i dijelom Gredelja, to je ok, mi smo to morali financirati sami, vi to sad možete jer vam se otvorila perspektiva, možete prebaciti to pod navodnicima opet naš novac, EU, to je naš novac i to je ok. Dakle, taj sustav će se promijeniti al će vam ostati ključno filozofsko pitanje, da li smo mi kao društvo spremni napraviti taj zaokret dakle i prihvatiti željeznicu kao jednog modernog sudionika u razvoju novih prometnih da tako kažemo ne samo sredstava nego i neke nove prometne paradigme. Znači da li ćemo mi ovo stanovništvo oko Zagreba, da li ćemo mi stanovništvo oko Splita, da li ćemo koristiti dakle ono što možemo koristiti, a to je povezivanje zračnih luka, ne onim blesavim tramvajskim rješenjima nego vlakom, vlakom kažem i u Zagrebu i u Splitu. I sam taj, taj način ćemo i Kaštela da tako kažemo uvrnut u cijelu priču. Ali to ovisi znate o čemu? Najviše o inicijativi države i o njihovom strateškom pristupu. I onda ćemo vidjeti da li će ostati subvencija što je dobro, što god evo gospodin Borić je uvijek bio vrlo da tako kažemo, ispričavam se što sam vas prozvao onako protiv nekakvih sistema, ali ja vam kažem da je dobro, da su to europska rješenja da nacionalni pružatelji usluga infrastrukturom da se plaća iz trošarine za gorivo, to je dobro. Na taj način stimulirate, razvijate mreže itd., a o nama će onda ovisiti da li ćemo mi PSO ugovor dakle pojačavat i reći ok, dakle nama je interesantno. Evo dam vam jedan onda i regionalni da od Zaboka do Zagreba imamo više vlakova, ali moramo znati da to netko mora platiti, platiti netko mora jer 2023. ako se nije promijenila, ako nećemo tražiti još produženje, tu me možete sad vi ispraviti, mi ćemo morati pod navodnicima i drugim operaterima putničkim dakle dopustiti da koriste pod navodnicima infrastrukturu HŽ-a. I mi svi možemo maštati o izgradnji nekakvih pruga, je to ide sporo, to nisu autoceste, promijenili su se propisi, studije utjecaja na okoliš koje je nekad, sjetite se kako su se gradile autoceste bez ičega, pola njih sad nema uporabnu dozvolu, vjerojatno nije ni ispravljeno, to je istina, jer to više ne prolazi. Ali zato kažem pozivam dakle ono društvo, parlament da zapravo napravimo jedan nacionalni konsenzus o tome što i na koji način i kako možemo unaprijediti u ovom slučaju željezničku infrastrukturu. I za kraj, ja nemam puno nešto dodati što se tiče same izmjene zakona, ponavljam da vas ne uvrijedim, dakle to je stvarno kozmetička izmjena zakona da se usagladimo sa onim pravnim izričajem EU koje traži od nas, ali i da upozorim u toj izmjeni zakona da treba točno provjeriti provider-a tj. pružatelja usluge HŽ Infrastrukturu na koji način će ona zapravo provesti taj zakon. Da li će to biti javno, transparentno, dostupno svima, da li će samo cijena biti presudni faktor? Znači ima tu dosta pitanja, nadam se da će se to rješavati podzakonskim aktima ili pravilnicima, da HAKOM ima što manje posla. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici, predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženi zakon donosi zbog dodatnog usuglašavanja sa Direktivom EU o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Mijenja se članak Zakona o željeznici koji se odnosi na situaciju kada su u koliziji zahtjevi željezničkih prijevoznika prilikom traženja dodjele trase od upravitelja infrastrukture. Sada se propisuje postupak koji u tom slučaju upravitelj infrastrukture provodi sa željezničkim prijevoznicima kako bi osigurao ispunjenje njihovih zahtjeva te oni mogli obavljati svoju djelatnost, a to je prijevoz putnika i tereta. U dosadašnjoj praksi kako smo mogli čuti i na matičnom odboru, a i danas je državni tajnik o tome nešto govorio upravitelj infrastrukture uspješno rješava ove koridirajuće i nije bilo nikakvih problema po ovom pitanju, ali svakako je potrebno da se ova problematika regulira i odgovarajućim zakonskim odredbama naročito kada hrvatski željeznički promet ostvari svoj planirani razvoj, siguran sam da će tada biti povećan broj ovakvih zahtjeva. U ovom desetljeću kojem je fokus željeznica kako u RH tako i u EU, izazov je ali i prilika da se Hrvatska kao zemlja sa razvijenom cestovnom mrežom, sa dugogodišnjom pomorskom tradicijom priključi uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora te ostvari održivu mobilnost. Ali za razliku od cestovnog i pomorskog prometa stanje na našim željeznicama po pitanju modernizacije infrastrukture bilo da se radi samo o mreži, objektima na njoj, kolodvorima, vlakova gotovo je neusporediva sa stanjem i trendovima svjetskih i europskih željeznica. U Hrvatskoj trenutno posluju 3 državna željeznička poduzeća, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Cargo i HŽ Infrastruktura koja je i nacionalni upravitelj željezničkom infrastrukturom. Prihodi HŽ Putničkog prijevoza zbog pandemije koronavirusom, kako od prodaje karata, tako i ostali prihodi, pali su za 100 milijuna kuna u 2020. g., međutim, rebalans državnog proračuna iznos subvencija po PSO ugovoru, povećao je za 19,5 milijardi kuna, a sam PSO ugovor za 2020. g. isplaćen je u cijelosti i za onaj vremenski period kad nije bilo, kad je bila obustavljena putovanja odlukom Stožera civilne zaštite. Neovisno o problemima sa pandemijom, modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza je u tijeku i u sljedeće 4 godine bit će obnovljeno 60% voznog parka ove tvrtke, a na hrvatskim prugama vozit će 68 novih niskopodnih električnih vlakova.

Nažalost, govorio sam nešto i u replici o građevinskoj industriji koja nije dovoljno zastupljena jer još uvijek se velike željezničke građevinske investicije rade strane tvrtke, a ovi novi elektromotorni vlakovi prometovat će brzinom od 160 km, naravno, onim dionicama koje su obnovljene, bilo da se radi o velikim ovim, glavnim koridorima, bilo u prigradskim dijelovima, tu oko Zagreba ili drugim obnovljenim dionicama čime ćemo poboljšati lokalnu i regionalnu povezanost te mobilnost, što od nas očekuju i naši građani. Dok je putnički prijevoz prošle godine zbog pandemije drastično pao, teretni prijevoz se povećao, tako da je u 2020. g. prevezeno ukupno 15 milijuna tona tereta robe. U RH danas imamo 11 željezničkih prijevoza koji ostvaruju, obavljaju uslugu željezničkog prijevoza tereta, no evo, nažalost promet našeg državnog poduzeća HŽ Carga kontinuirano pada. Liberalizacijom tržišta u razdoblju od 2016.-2020. g. izgubio je Cargo oko 50% tržišnog udjela, državna potpora koja je dana koncem prošle godine u iznosu od 50 milijuna kuna ovoj tvrtci namijenjena je sanaciji gubitka i konsolidaciji poslovanja i prema nekim, evo, saznanjima, ukoliko se ta financijska konsolidacija uspješno završi do srpnja, društvo HŽ Cargo ima mogućnost za održivo poslovanje i zadržavanje tržišnog udjela, s obzirom na rast i potrebe tržišta. Željeznica je svakako održivija opcija u odnosu na ceste, razvojem željezničke infrastrukture povezat će se istok i zapad modernom željeznicom, uklonit će se prometna rascjepkanosti i uska grla na europskim prometnim pravcima, a također, povezati različite vrste prijevoza u multimodalni promet diljem Europe. S obzirom na to da se gotovo 55% željezničke mreže u Hrvatskoj odnosi na željezničke linije koje su važne za međunarodni prijevoz, u osuvremenjivanju naše željezničke mreže težište se stavlja na projekte čije je sufinanciranje predviđeno najvećim dijelom iz EU fondova, a to je upravo ta osnovna TNT mreža, a dovršetak te transeuropske prometne mreže doprinijet će i ciljevima Europskog zelenog plana. Ovom prigodom ću pohvaliti i ministarstvo i Vladu RH jer su potpuno uskladili, evo, nacionalnu regulativu po pitanju Zakona o željeznicama sa europskom regulativom, što je svakako osnovna pretpostavka za interoperabilnost željezničkog prometa sa drugim članicama EU, te što su evo, nakon dugogodišnjeg neulaganja u željezničku infrastrukturu pokrenula značajne investicijske projekte u ovom prometnom sektoru. Izvode se veliki radovi na RH-1 i RH-2 sektoru, rade se studije, projektiraju se nove dionice, do 2025. g. u razvoj željezničke infrastrukture planiran je iznos od 14,2 milijarde kuna, od čega će se 31% odnosi na projekte obnove i modernizacije postojeće željezničke infrastrukture, a 69% na projekte izgradnje novih pruga i kolosijeka, a od ukupno planiranih investicija 75% sufinancirat će se sredstvima EU. Ali, da bi željeznicu doveli u 21. st. uz ulaganja i njezinu infrastrukturu, potrebno je znati racionalno i učinkovito gospodariti željezničkim sustavom, a gašenjem HŽ Holdinga danas imamo 3 razdvojena društva koja nemaju nikakvu međusobnu komunikaciju i povezanost, i upravo se događa ovo o čemu je govorio i kolega Bulj, da jedna tvrtka zbog racionalnosti svog poslovanja ukida vlak, a druga tvrtka opet ima dodatne troškove, nemamo, nemaju prijevoza, nemaju korištenje željeznica, imaju tamo svoje ljude cijelo vrijeme. Smatram da bi trebalo napraviti ne samo tu horizontalnu koordinaciju već i vertikalnu integraciju tih društava, pa evo, zanima me oće li ova spominjana strategija razvoja dati nova rješenja jer svjesni smo da ova dosadašnja rješenja nisu se pokazala učinkovita. Bolje modele upravljanja sustavom možemo vidjeti kod naših susjeda i Austrijanaca, Slovenaca, ... [[Govornik se ne razumije.]] Talijana i Nijemci i Francuzi imaju bolje modele upravljanja, i mislim da je to jedan dobar model u kojem bi trebali malo sagledati, koji sigurno osnažuje njihov željeznički sektor. Epidemija Covida-19 iznimno je utjecala na prometni sektor, sada je najvažnije dostići održivu mobilnost te korisnicima pružiti pristupačnije i čišće alternativne načine prijevoza, kao što je to željeznički prijevoz jer zelena tranzicija je naša orijentacija i naša budućnost, stoga evo, predlažem na izmjene Zakona o željeznici je u smjeru očekivanog povećanja željezničkog prometa jer daje način rješavanje situacije koja zahtjeva usuglašavanja kojeg provodi upravitelj Infrastrukture sa podnositeljem zahtjeva u slučaju kolidirajućih zahtjeva za infrastrukturni kapacitet. I na kraju evo, svakako trebam reći da će Klub HDZ-a podržati ovaj konačni prijedlog zakona.

Evo zahvaljujem predsjedavajući. Tema je Zakon o željeznici. Nama kao zeleno-lijevoj opciji je željeznica izuzetno bitan vid prometa i transporta budući da je jasno koje su prednosti, ekološke prednosti same željeznice, a isto tako ona je bitna i za ravnomjeran prostorni razvoj, pa ako hoćete i za ukupnu gospodarsku politiku budući da ima veliki multiplicirajući efekt ona je isto tako bitna i što se tiče udobnosti zapravo samog putovanja kao što su neki govornici prije mene istaknuli da željeznica ima brojne prednosti u odnosu na sve druge vidove prometa, primjerice cestovnog u odnosu na gužve, primjerice zračnog prijevoza u odnosu na nepovoljne vremenske prilike, željeznica sve to nekako može nadomjestiti svojim prednostima i s druge strane je i udobnija, bar meni je udobnija, tako da sada imamo čak i trend da mnogi i za poslova putovanja u Europi koriste željeznice kao noćne vlakove, radije idu noćnim vlakom i odspavaju u vlaku i ujutro se probude u nekom gradu gdje trebaju biti na poslovnom sastanku umjesto da idu na avion, pa trebaju nekoliko sati ranije radi svih sigurnosnih provjera, pa onda opet s aerodroma doć u centar grada, izgube puno više tako poslovnog vremena, radnog vremena u taj dan nego da idu noćnim vlakom. Tako da iz te perspektive vjerujem da je željeznica promet budućnosti i volio bi da konačno i Hrvatska krene u tom smjeru. U Hrvatskoj svi su nezadovoljni sa željeznicama, to je apsolutni konsenzus, nitko ne misli da je dobro ovo što sada imamo, međutim postoje 3 neka dominantna narativa, ja ne mislim niti da je jedan od njih potpuno točan. Prvi narativ je, zašto je tome tako, prvi narativ je zato što, zato što imamo državno upravljanje uglavnom željezničkim poduzećima odnosno željezničkim uslugama budući da iako Cargo ima sada 50% prometa, na tržištu HŽ-Putnički prijevoz je de facto jedini na tržištu što se tiče putničkog prijevoza, a imamo i državnu firmu koja upravlja znači HŽ-Infrastruktura, HŽ-Infra koja upravlja sa Infrastrukturom. I sad neki kažu kada bi to privatizirali, kada bi to radila privatna poduzeća onda bi to bilo puno efikasnije i bolje. S druge strane imamo brojne primjere gdje to nije tako. Ne samo da privatizacija nije dovela do, do takvih učinaka, najbolji primjer je Velika Britanija, oni su čak i vraćali u javne ruke upravitelja infrastrukture koje su jedno vrijeme i privatizirali, međutim čak i sada je dosta loša kvaliteta željezničkih usluga u Velikoj Britaniji, govorim to kao neko ko je živio jedno vrijeme u Velikoj Britaniji i vodi se stalno debata hoće li se ipak željeznički sektor do neke mjere vratiti u javne ruke. S druge strane, ono što je drugi narativ je da je problem u tome što je monopol i sada liberalizacija će dovesti do bolje kvalitete usluga. Ako hoćete imate primjer Velike Britanije ponovno kao najliberaliziranije zemlje što se tiče željezničkih usluga u, u Europi gdje, kažem, kvaliteta željezničkih usluga sigurno nije najbolja, a s druge strane imate primjer vjerojatno najboljeg željezničkog sustava u svijetu, a to je švicarski željeznički sustav po brojnim pokazateljima gdje definitivno nemate liberalizaciju niti približno kakvu imate u drugim zemljama članicama EU. E sad, treći narativ da je problem u tome što se nedovoljno ulagalo u željeznice, posebice u željezničku infrastrukturu i to do neke mjere drži vodu, ali isto tako vidimo da je prije svega problem u upravljanju, da i neke države koje su više ulagale su imale lošije rezultate, s druge strane da neke koje su manje ulagale su imale bolje rezultate. Ono što svakako je problem u Hrvatskoj i želio bi da budući da su već te zakonodavne izmjene upravo Zakon o željeznici napravili prije nekoliko godina da konačno iskoristimo ono što svi drugi znaju i ne trebamo otkrivati toplu vodu. Ukoliko zemlje poput Austrije, Francuske, Njemačke, Italije imaju holding poduzeće koje koordinira ipak da ne budu jedni protiv drugih protiv trećih jer mi sada imamo situaciju da i HŽ-Infra i HŽ-Cargo i HŽ-Putnički prijevoz, sva tri poduzeća u potpuno 100% državnom vlasništvu se ponašaju tako da su najveći neprijatelji, najveći neprijatelji, svako gleda samo svoju, svoj, svoj interes, vode se različite pravosudne i parnice oko imovine itd. Iz perspektive građana oni kad dođu oni misle da je to sve jedan sustav, njih ne zanima što su to 3 odvojena poduzeća, posebice HŽ-Putnički prijevoz i HŽ-Infra. Iz te perspektive ako već druge velike europske zemlje su zadržale holding zašto smo mi bili veći katolici od pape, zašto smo mi išli potpuno razdvojiti poduzeća? Vidjeli smo da je to dovelo do velikog problema u koordinaciji, znači to je dozvoljeno i iz perspektive direktiva EU oko liberalizacije. Mi možemo imati holding, mi možemo imati u određenim okolnostima čak i vertikalno integrirano poduzeće i vidimo da dobar dio zemalja članica EU upravo na taj način ima ustrojena poduzeća koja pružaju željezničke usluge, onda ajmo ne bit, ne izmišljat toplu vodu nego kad vidimo da ovo ne funkcionira, 2012.g. smo potpuno razdvojili poduzeća i zadnjih 8.g. ne možemo vidjeti pozitivne trendove. Znači ako vidimo da to ne funkcionira ajmo onda iako smo već omogućili to zakonodavno jer smo vidjeli da ne funkcionira ne znam šta se čeka 2.g. da se ne napravi konačno ta reforma. S druge strane da ne govorim da i Slovenija primjerice susjedna zemlja isto tako ima holding, Latvija, Poljska, znači neke čak imaju i integrirana poduzeća Irska, Litva, Luksemburg, Mađarska, tako da iz te perspektive stvarno ne bi trebali bit veći katolici od pape. Što se tiče stanja infrastrukture mislim da to svi znaju, podaci su poražavajući, ne samo da mi nismo modernizirali Infrastrukturu u zadnjih 3 desetljeća, mi nismo ni financirali osnovno održavanje te Infrastrukture i zato je ona u takvom stanju. Ona je u lošijem stanju nego što je bila prije 3 desetljeća, e to je problem. Ne da nismo modernizirali nego nismo ni održavali ono što smo imali i zato imamo ovakvo sad stanje, zato imamo takvu, takve podatke.

Tako da jasno je da se nismo držali prometnih strategija, jasno je da svaki put kad smo rekli koliko ćemo ulagati u zadnja dva desetljeća u željeznicu u odnosu na zračni prijevoz u odnosu na cestovni prijevoz nismo se toga držali. Nijedan nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu nismo ispoštovali. 90% ulaganja u svakom od tih planova je izostalo u odnosu na ono što smo obećali u odnosu na ono što smo realizirali i zato smo sada tu gdje jesmo. Međutim, kažem imamo sada nekakva sredstva iz EU, trebamo pametno odlučiti šta je to nama u interesu, kako da željeznica ne bude samo naravno one moraju imati tu teretnu ulogu i ulogu industrijskog razloga itd., međutim isto tako da ne zanemarimo ovu ulogu povezivanja prometnog međugradskog prijevoza.

Ako je to već tako onda ne vidim i razlog zašto bi dalje privatizirali pa ćemo onda subvencionirati privatnicima još i za njihov profit. Ono što su preporuke koje mi smatramo da bi ta reforma koja će valjda uslijediti nakon ovih kozmetičkih izmjena, trebala sadržavati sljedeće, reorganizirati resorno ministarstvo, integrirana uprava za željezničku infrastrukturu i prijevoz. Mi sada imamo ne samo da smo odvojili HŽ Infru od HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Cargo-a nego čak i unutar Ministarstva prometa smo odvojili i uprave za infrastrukturu od uprave za prijevoz, to nema ni Velika Britanija u svom ministarstvu. Opet veći katolici od Pape. Nakon toliko novaca koliko smo uložili u druge vidove prijevoza zračni i cestovni mislim da je stvarno vrijeme da željeznica dobije ulogu kakvu zaslužuje. Podići javne subvencije za HŽ Putnički prijevoz i razmotriti subvencioniranje pojedinačnih teretnih pošiljki jer to isto tako unutar pravila i direktiva EU rade zemlje poput Austrije primjerice. Povratak u Holding ili jedinstveno vertikalno integrirano poduzeće, odustati od privatizacije HŽ Cargo-a. Samo Estonija, Mađarska i Velika Britanija su privatizirali svog teretnog prijevoznika. Estonija ga je vratila u državne ruke jer se pokazalo katastrofalan eksperiment, Mađarska ga pokušava vratiti u javne ruke jedino Velika Britanija nema državnog teretnog prijevoznika. A znate tko ima najveći udio? Deutsche bank, znači njemački državni teretni prijevoznik na tržištu Velike Britanije što se tiče teretnog prijevoza. Znači čista ideologija, znači država ne može dobro upravljati pa će zato država i njihova poduzeća bolje upravljat. U širu raspravu definirati kriterije ocjene rada javnih željezničkih poduzeća, formirati odbor željezničkih dionika na razini HŽ Holdinga, povećati broj radničkih predstavnika u nadzornom odboru, poticati okrupnjavanje sindikalne željezničke scene i ono što je isto tako bitno, osnovati udruženje korisnika željezničkih usluga kao što postoji primjerice u Njemačkoj da korisnici željezničkih usluga bilo da je riječ o firmama, tj. privatnim tvrtkama ili fizičkim korisnicima sudjeluju i u nadzoru rada željezničkih poduzeća. Izvolite. Hvala lijepa.

Eto ono što za početak želim reći hrvatskoj javnosti jest što mi to točno ovdje radimo, dakle jedna mala tehnička promjena zakona jer moramo učiniti izmjenu odnosno usklađivanje sa direktivom EU. Zašto mi to radimo? Zato jer u ocjeni stanja piše da „hrvatsko zakonodavstvo nije ispravno prenijelo odredbe određenog članka“ Pa dozvolite da ja ovdje pitam hrvatsku javnost tko se kod nas bavi prevođenjem tekstova odnosno europskih direktiva? Dakle, je li i u ovom slučaju nečija sestrična, krsna kuma ili šogorica koja prevodi tekstove onda to ne radi dobro.

Devet mjeseci je nama trebalo da se odlučimo čvrsto uskladiti. Budući da znamo, a o tome su već izlagali pojedini zastupnici ovdje da na hrvatskom tržištu, dakle da objasnimo hrvatskoj javnosti što se ovdje točno radi. Neki voze samo putnike, neki voze samo teret, neki održavaju spomenutu željezničku infrastrukturu, kratko i jasno rečeno pruge, pružne prijelaze, kolodvore i tako slično. Imamo i nešto stranih operatera koji su došli ovdje i očigledno je ili je pitanje je li 15.svibnja zaprimljena neka pritužba pa je onda Europska komisija reagirala i poslala nam poruku, hej izvolite izmijeniti odredbe vašeg važećeg zakona, je li se neko požalio. Ovdje u ovom zakonu definiramo postupak usuglašavanja. Samo da eto citiram nekoliko stavaka iz ovog članka „kod zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta koji su koliziji upravitelj infrastrukture provodi postupak usuglašavanja kako bi osigurao najbolje moguće podudaranje trase s podnesenim zahtjevima“, dakle jednostavno u jednom trenutku vremena na jednoj pruzi promet odnosno prijevoz žele odraditi, obaviti dva ili više gospodarstvenih subjekata. I naravno budući da kao i u životu na jednom mjestu ne mogu biti dvije osobe niti jedna osoba može biti na dva mjesta u isto vrijeme, mora se to odrediti. I ovdje smo ponovno izlagali i ja ću ponovno reći, ovaj tekst ove odredbe koje mi ovdje mijenjamo ni na koji način ne definiraju kako se provodi postupak usuglašavanja. Dakle, upravitelj predlaže neki drugi infrastrukturni kapacitet, narodnim jezikom kaže, tvrtka A ti ćeš voziti tuda, tvrtka B nećete baš moći ovuda nego vi ćete morati malo nekom drugom prugom ili pričekati da prođe ovaj vlak pa ćemo pustiti drugi. Dakle u očekivanju smo podzakonskih akata koji bi precizno definirali provođenje postupka usuglašavanja budući da ih mi ovdje ne vidimo. Budući da su se mnoge kolegice i kolege dotaknule i stanja na hrvatskim željeznicama, stvarno nije bilo teško prikupiti određene podatke, čim se čovjek malo uhvati bilo kakve ili bilo koje interne stranice i upiše Hrvatske željeznice, dolazi do jako puno zabrinjavajućih podataka. Krenimo od onih najboljih u Europi, naši najbrži vlakovi, vlakovi EU, u Španjolskoj u prosjeku voze 199 km/h, kod nas je to, barem po jednoj statistici, 58, ali nažalost i to pada. Razlozi su jasni, naravno, zastarjeli vozni park, odnosno stare željezničke kompozicije te naravno neadekvatna prometna infrastruktura, kratko i jasne, stare nekvalitetne pruge. Dvostruko smo sporiji nego Austrija, Poljska, daleko sporiji od Grčke, Mađarske, pa Bugarske i Slovenije, jednako tako. Eto nešto smo se ubrzali u odnosu na BiH, Srbiju, Makedoniju i Albaniju. Eto, predlažem da 3 sekunde budemo ponosni. Nedavno je objavljeno kako je Hrvatska najgora u EU po učinkovitosti željezničkih usluga. Pokazalo je to i najnovije istraživanje EU komisije, dozvolite mi da vam iz njega iščitam nekoliko redova. Zastarjela i ograničena željeznička infrastruktura rezultira slabom kompetitivnošću, niskom kvalitetom usluga i preferiranjem drugih načina transporta, primjerice cestovnog u kojem je infrastruktura značajno kvalitetnija. U Hrvatskoj je sagrađeno tek 5-6% predviđene osnovne željezničke mreže Europe, dok je prosjek između 50 i 60% po članicama EU. Dakle, drage moje dame i gospodo, 10 puta zaostajemo za prosjekom EU, a još više za članicama koje postižu iznadprosječne rezultate. Još jedna stvar, ne samo stari vlakovi, ne samo stare, zastarjele i nemodernizirane pruge, nego i činjenica da se sve ove već spomenute 3 tvrtke koje čine korpus hrvatske željeznice, već godinama od strane vladajućih, bilo onih sa lijeve ili desne strane političkog spektra, koriste naravno, za zapošljavanje. Eto, još je jednom pomogao čarobni g. Google pa sam eto, sjedeći ovdje prošetao malo kroz jedan vremenski stroj afera Hrvatskih željeznica, odnosno raznih njihovih tvrtki. Idemo prvo u 2017. g. u prošli mandat trenutne stranke na vlasti, kada smo saznali kako jedan bivši ministar u Upravu imenuje brata i šogora i naravno, to vrlo agresivno brani, opravdano ili ne, o tome nećemo ovdje govoriti.

Nakon dugačkog i kompliciranog, izuzetno netransparentnog procesa javne nabave, kad smo konačno dobili snjegočistač, utvrđeno je da isti, odnosno isporučeni ne odgovara dogovorenome, dakle ne odgovara niti traženoj, a kamoli isporučenoj tehničkoj dokumentaciji, ti su snjegočistači morali imati 2 motora, mi smo dobili samo sa jednim. Moram vas upozoriti, koliko to moraš biti stručnjak da ti promakne takva sitnica kao što je jedan motor snjegočistača koji je po tehničkim dimenzijama veličine 2,5 x 1,60. Dakle, apsolutno niti blizu nekakve nanotehnologije u koju se kunemo u budućnosti. No, ako krenemo u 2010. kada je USKOK ozbiljno zagrebao po jednoj aferi, iz nje smo čak dobili dijelove policijskih iskaza, odnosno iskaza danih USKOK-u. Jedan od njih opet, citiram, dobio sam 60 tisuća eura, to je bila naknada za šutnju. Druga izjava, izmišljao sam usluge, HŽ ih je plaćao, novac smo dijelili po dogovorenim pravilima, u toj aferi pranja i izvlačenja novca potegnuto je više od 3 milijuna eura.

Bilo kojom skraćenicom. Činjenica jest, a i za to će se Domovinski pokret zalagati i zalaže se, da osvijestimo potrebu da u Hrvatskoj odgovorni javni dužnosnici novce, pa i materijalnim stvarima hrvatskog poreznog obveznika raspolažu iznimno odgovorno i da sa njime pokušavaju učiniti maksimum. Izvući maksimum u ovom slučaju znači pružiti hrvatskim putnicima pa i onima koji žele prevesti robu hrvatskim željezničkim sustavom, kvalitetnu, brzu i točnu uslugu.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima. Danas smo ovdje jer smo, eto, uspjeli uskladiti izmjene i dopune zakona sa europskim direktivama nakon što smo dobili određene opomene i packe što nam se događa i prečesto, pa se bojim uopće zamisliti što bi bilo da smo pisali novi zakon. Međutim, to je tema za jednu drugu raspravu. Dosad je naglasak uglavnom bio na cestovnoj infrastrukturi i tu zaista treba priznati da se u proteklih nekoliko desetljeća zaista mnogo toga napravilo i moderniziralo, pogotovo kada govorimo o gradnji autocesta. Međutim, željeznica je u drugom planu i potpuno zanemarena. Tu ponajprije mislim na istarsku prugu koja je potpuno zaboravljena od strane države, a u nedavno smo čak mogli vidjeti da se razmišlja i o revidiranju određenih voznih linija, što inače u prijevodu znači gašenje istih međutim na svu sreću, od toga se odustalo i istarska željeznica je uspjela preživjeti međutim kada dođete na željeznicu, kad vidite pruge, kad vidite vlakove, onda vidite da je to preživljavanje na aparatima. Istarska željeznica zaslužuje sveobuhvatnu revitalizaciju i modernizaciju kako bi se iskoristio potencijal koji Istra ima kao gospodarski i turistički najrazvijenija hrvatska regija. Potreba za modernom prugom osobito je izražena u središnjoj Istri gdje bi razvijen željeznički sustav mogao biti poticaj za dodatni gospodarski razvoj i povećanje kvaliteta života svih stanovnika, od učenika i studenata koji vlakom putuju u škole i fakultete do radnika koji koriste za ići na posao. Kao zastupnik IDS-a, mogu reći da su lokalna i regionalna politika u Istri izuzetno zainteresirane, da u godinama koje dolaze u suradnji sa državom i HŽ-om te naravno, uz pomoć europskih fondova, moderniziramo istarsku prugu i da napokon bude primjerena 21. stoljeću. Koristi koje kao država možemo imati od razvoja željeznice su višestruki. Kvalitetna željeznica može biti jedna od poluga za gospodarski razvoj u ovoj ekonomskoj krizi jer će dovesti do daljnjeg razvoja hrvatskih luka i njihovom pozicioniranju na karti Europe. Tu je potencijal luke Rijeka u razvoju teretnog prometa koji je ogroman i ta dionica pruge od Rijeke do Zagreba mora biti jedan od prioriteta u narednom periodu. U sektoru turizma vidimo i najave za ovu turističku sezonu, dolazaka gostiju vlakom iz srednje Europe, primjerice Češke. Očito je da postoji interes za putovanja vlakom jer se na taj način izbjegavaju duge kolone i gužve na cestama u ljetnim mjesecima a putnicima se pruža jedan novi doživljaj i udobnost putovanja. Zato trebamo moderne pruge, moderne vlakove kako bismo mogli otvarati linije i prema drugim državama srednje Europe i nuditi dodatne mogućnosti prijevoza. Želim tu spomenuti primjer jedne uspješne inicijative koja je već započela od strane istarske razvojne agencije u sklopu prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, da se omogući prijevoz bicikala vlakom na relaciji Pula-Buzet čime se želi potencirati multimodalnost i korištenje biciklističkih staza u središnjoj Istri kao dodatni turistički sadržaji. Kada bismo imali razvijenu željeznicu, javila bi se i veća potreba za nabavom suvremenih vlakova za prijevoz putnika i novih vagona, za prijevoz tereta a to bi bila dodatna prilika i za našu industriju, primjerice Končar, Đuro Đaković i druge da povećaju proizvodnju i krenu u nova zapošljavanja. Još jedna prednost željezničkog prometa u odnosu na cestovni ili zračni jest veća prihvatljivost u pogledu utjecaja na okoliš. Korištenjem suvremenih elektromotornih vlakova, smanjuje se ukupno ispuštanje štetnih plinova na okoliš i u tom pogledu se poboljšava kvaliteta života naših građana. Očito je dakle da su prednosti željezničkog prijevoza brojne i da Hrvatska u godinama koje dolaze, mora snažno krenuti u modernizaciju svojih pruga. Kako je riječ o skupim infrastrukturnim projektima neophodno je maksimalno iskoristiti europska sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Moderna željeznica potrebna je svim hrvatskim regijama, i Istri, Slavoniji, Dalmaciji i sjeveru a ne samo okolici Zagreba. Zato je potrebno postaviti objektivna i jasna pravila kod određivanja plana modernizacije i izgradnje pojedinih novih dionica kako se ne bi dogodilo da jedna regija dobije modernu prugu za 5 a neka druga za 15 godina.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa Prijedlog izmjene Zakona o željeznici o kojem raspravljamo na današnjoj sjednici, predstavlja u biti u nekom svom djelu, uglavnom jezičnom i pravno usklađivanje s odgovarajućom direktivom EU-a te stoga pretpostavljam da će ovaj zakonski prijedlog kod svog izglasavanja naići u biti na široku potporu u ovom Visokom domu, ali izuzetni značaj željezničke infrastrukture i stanje u kojoj se ona danas nalazi, ponukali su me da se ipak javim i uključim u današnju raspravu. Svakodnevno se na prugama u RH vozio oko 700 putničkih i oko 110 teretnih vlakova. Postoji opća suglasnost oko toga da stanje željezničkog voznog parka i javnih operatera ne odgovara suvremenim prometnim zahtjevima. Određene analize govore kako će u ovom desetljeću biti nužno zamijeniti oko 70% lokomotiva zbog njihove dotrajalosti a takva stanja voznog parka doprinosi rapidnog propadanju infrastrukture a nezadovoljavajuće održavanje infrastrukture negativno utječe na stanje već dosta starog voznog parka. Sve to rezultira značajnim ograničenjem brzine vlakova na većini naših pruga te karakteristično možemo reći čak škripom na bezbrojnim krivinama. Kada se tome pridoda i niska razina sigurnosti na kolodvorima u ruralnim područjima, posve je razumljiva činjenica da iz godine u godinu bilježimo pad broja putnika u željezničkom prometu. Međutim, pored svih objektivnih problema i zapreka, smatram da naš željeznički sustav još uvijek posjeduje dostatan potencijal za kvalitetnije uključivanje u sustav javnog prijevoza pogotovo prema našim velikim gra dovima. Sveopća motorizacija hrvatskog društva dovela nas je sada do ruba izdržljivosti. Svakodnevne scene prometnih gužvi na prilaznim cestama koje vode prema urbanim središtima, sve veća zagađenost i viša razina buke u gradovima te nervoza zbog nedostatka parkirnih mjesta u centrima, čine javni prijevoz sve atraktivnijim rješenjem. U ukupnom javnom gradskom i prigradskom prijevozu, željeznički promet je nedostatno zastupljen, jedno od obrazloženja za tu činjenicu sigurno možemo pronaći u dotrajalom željezničkom voznom parku ali pored toga postoje i neki drugi složeniji dublji razlozi koji možda nisu tako lako uočljivi na prvi pogled. Tako primjerice između željezničkog sustava i drugih vrsta javnog gradskog prijevoza, ne postoji direktna povezanost u vidu integriranog reda vožnje ili zajedničkih voznih karata. Na određenim linijama postoje paralelne trase, a intermodelni terminali koji omogućavaju prijelaz s jedne na drugu vrstu prijelaza iznimno su rijetki, iako moram priznati da u suradnji sa ministarstvom da se ipak i tu da su se napravili određeni pomaci i da se ipak gleda i na taj dio i da smo imali suradnju u nekoliko proteklih, možemo reći godina gdje konstantno želimo riješiti taj dio problema. Ali isto tako uz sufinanciranje prijevoza učenika znači đaka, ali i umirovljenika uključile su se i jedinice lokalne, a često puta i regionalne samouprave. Korisnike javnog gradskog prijevoza … vlaka može odraditi i veća udaljenost željezničkih stajališta od ostalih prijevoznih terminala, iako je možda trajanje putovanja vlakom bitno kraće u odnosu na vrijeme koje je potrebno utrošiti da bi se svladalo istu razdaljinu nekim drugim sredstvima javnog gradskog prijevoza, što evo kolegica iz Pakraca, ali mi iz Daruvara jako dobro znamo iako se trudimo da naša pruga opstane i da se još kvalitetnije riješi problem prijevoza tereta, da ne kažemo da na toj pruzi, a gledamo Banova Jaruga-Pakrac-Daruvar-Virovitica koja je obnovljena sa jednim izuzetno po meni velikim sredstvima za naše područje i došlo se do jednog kvalitetnijeg rješenja. Međutim ostala je jedna slijepa ulica odnosno jedan uski prolaz koji se zove Vijadukt Krndija koji je evo od 30.12.2020.g. u operativnom programu Vlade RH i ja se nadam da ćemo zajednički iznaći mogućnost da se Vijaduk Krndija obnovi te da veliku količinu teretnog prometa koji prolazi našim cestama od područja, recimo taj Vijadukt Krndija blizu Općine Sirač pa je tamo i kamenolom i velike količine drvne mase u cijelom tom našem širem području, da ćemo malo olakšati cestama, da ćemo smanjiti samim time opterećenje, pojeftiniti prijevoz materijale, ali ušparati i povećati prije svega sigurnost naših građana jer nažalost dešavaju se i brojne prometne nezgode sa kamionima koji prevoze veliki teret. Stoga smatram da iznalaženje promišljene fizičke operativne i organizacijske integracije svih oblika gradskog i prigradskog prijevoza trebamo postaviti kao jedan od prioriteta u borbi protiv prometnih gužvi, loše kvalitete zraka, buke, ali i prometnih nesreća koje se gotovo 70% događa u gradovima. Poseban naglasak u toj cjelini svakako bi trebao biti na komplementarnoj ulozi željezničkog prijevoza, a pri financiranju ovih projekata trebali bismo se u većoj mjeri osloniti i na sredstva EU. Isto tako nažalost dešavaju se unutar HŽ-a i stvari koje možda ne razumijemo kao laici gdje se neki terminali se zatvaraju, neke možda podružnice nekih određenih HŽ-ovih firmi ili njihovih sestrinskih firmi zaustavljaju se radom, pa tako evo možemo reći da i što se tiče HŽ Održavanje vagona da sam čuo da se radiona Osijek da se planira zatvoriti, a to je radiona koja je jedina odnosno najbliža sad i prema Republici Srbiji i prema Mađarskoj Republici. Ako je to već strategija odnosno ako se zaključilo da je kvalitetnije da ta radiona preseli u Slavonski Brod, ako je to dio rješenja, ali onda treba svakako iznaći adekvatno rješenje za ljude koji tamo rade, ne im ponuditi samo 400, 500 ili 600 kuna mjesečno da bi došli do novog radnog mjesta koji je 50 km udaljeno, znači ti ljudi moraju napraviti 100 km dnevno, to je 22 radna dana, to je 2.200 km sa 400 kuna pa to ne možete ni sa kartama HŽ-a prijeći tu udaljenost. Mislim treba misliti definitivno na ljude, ali da bi bila kvalitetna usluga. Znači vjerujem da u HŽ ima struke koja to može riješiti, da ima ljudi koji mogu kvalitetno odraditi svoj posao, ne samo u vodećim kadrovima ja sam siguran da ih ima u kadrovima koji rade na željeznici od održavanja pruge, od održavanja vagona, vlakova, ali i svih onih ostalih od konduktera, vlakovođa i ostalih. A samo kao za kraj za jedan veliki potencijal koji HŽ imaju, nekadašnji Balkan Express koji je vozio možemo reći cijelom trasom, ali ove današnje pruge, smatramo lagano da idemo prema nizinskim prugama. Evo vidimo lanjske godine zadesio nas je covid, stala je sezona, ali evo možemo reći da jedan veliki dio turista da se malo uvukla naša diplomacija u cijelu priču, da se Hrvatska pokazala zelenom zemljom, zdravom zemljom i da je uz velike napore i naše veleposlanice u Republici Češkoj gospođe Ljiljane Panciru, g. Dubravka Miholića koji je predstavnik HTZ-a, ali naravno uz potporu i ministarstva i ljudi u ministarstvu koji su riješili sve pravne i ono što je sve trebalo riješiti, da je privatni operater RegioJet iz Češke preko Praga, Brna, Ljubljane dovezao veliki dio turista i samim time možemo reći i poboljšao sezonu turističku, produžio je i omogućio kvalitetni život ljudima koji žive od turizma.

Uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Dakle, riječ je o jednoj izmjeni i dopuni zakona koja je kod nas svi koji smo govorili u ime kluba, ja pretpostavljam i u pojedinačnoj raspravi ne izaziva nekakvu dilemu i ne izaziva nekakve upitnike iznad glave, dakle usklađujemo čl. 61. usklađujemo sa direktivom, ali izaziva kada je riječ o željeznici brdo upitnika iznad glave. Željeznica je pokretač razvoja, bila je pokretač razvoja i u 19. stoljeću, bila je i u 20., a neke zemlje su prepoznale da je to pokretač i u 21. stoljeću. One zemlje koje prvo to prepoznaju će zaista imati mogućnost da se na ljestvici od 27 zemalja EU-a ne bude po svim pokazateljima na kraju nego da se dignu malo više. Ona može biti pokretač razvoja na način da ako vi od Zagreba do Rijeke možete doći vlakom za jedan sat a ne vidimo nijedan razlog da to ne može ali uvjet je dobra infrastruktura, onda neko zaista može živjeti u Rijeci, raditi u Zagrebu ili obrnuto. I to je jedan potencijal koji imamo.

Po njemu zovemo Lenucijevu potkovi, dakle to je sistem trgova i parkova koje imamo. I on se na sjednici Gradskog poglavarstva diže i kaže da će otići i napustiti tu sjednicu i dati ostavku jer je bila žestoka rasprava o tome, Glavni kolodvor u gradu Zagrebu je u centru grada, pruga dijeli grad na djela i glavna rasprava je bila o tome da li ćemo prugu dići, riječ je otprilike oko nekakva 3 km pruge na stupove, pa da se ovaj dio grada razvija i spoji ili ćemo ju spustiti i imati je u podzemlju. Dakle ništa tu nismo napravili drugačije. Što zapravo hoću reći? Mi imamo pruge koje su nam u principu napravili Mađari odnosno oni su trasirali pruge onako kako je njima bilo najzgodnije. Bilo im je zgodno onaj dio prema Slavoniji da izvlače drvo i bilo im je zgodno prema Rijeci jer je to bila luka gdje su onda trgovali i odradili. Dakle, nešto imamo i to nekako uzimamo sve stvari kao što inače uzimamo u životu, zdravo za gotovo. Dakle, pruga je potencijal razvoja, potencijal je u tome da ništa u ovoj maloj zemlji u kojoj nas ima 4 milijuna i koja je relativno saglediva i prostorno, svi dijelovi ove male zemlje nam mogu biti na dohvat ruke i mogu nam biti zaista prihvatljivi. Dakle, kad govorimo i često govorimo o održivom razvoju, dakle željeznička pruga, infrastruktura željeznice je jedan od elementa održivog razvoja. To znači da ako vi živite u Koprivnici ili u Križevcima, nema nikakvog razloga ili živite u Zagrebu, odlazite raditi u Koprivnicu i Križevce, samo ako vam je brza veza i ako vam je to uredu. Pruga između ostalog, željezničke pruge treba gledati u kontekstu, oni mogu služiti i za mrežu koja je dakle dio mreže transporta u okviru grada. Pogledajte grad Zagreb, ja naravno govorim o tom primjeru jer tu živim i o tome najviše znam i nekako se usudim reći da o tome puno znam. Dakle, grad Zagreb je od Sesveta pa kad krenete do Zaprešića, nema razloga da željeznička pruga ne bude dio javne prometne mreže, dakle onih priča metroa i ostalog, dakle ona može biti dio te mreže. Postoji još jedna stvar koju smo posve zaboravili.

Dakle, industrija je otišla negdje drugdje, ti dijelovi su se krenuli razvijati, ti industrijski kolosijeci koji su bili su ostali zapušteni, tamo raste trava ili bilo što drugo, što rade gradovi? Oni između ostalog te industrijske kolosijeke stavljaju u funkciju i tu rade one transporte u okviru grada. Dakle, transporte roba, opremu pojedinih trgovačkih centara i sve ostalo. To rade neki drugi gradovi. Dakle, ja bih voljela u ovoj zemlji zaista konačno vidimo šta neko drugi radi, ne možete nikad sve prepisat ali da barem nešto o toga malo napravimo. Slijedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Ivane Posavec Krivec,

Hvala, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom i suradnikom. Mi smo se već danas zapravo i kroz vaša izlaganja ali i kroz klubove složili da su ovo na neki način kozmetičke promjene, da su one dobrodošle i da ja ću ponoviti ono što sam rekla i u replici je iznimno bitno da izvučemo što više sredstava iz fondova EU-a za našu infrastrukturu, izgradnju i da ulovimo taj nekako tempo razvoja sa EU-om pa smatram da u tom segmentu je razvoj HŽ-a iznimno bitan i u ovom segmentu kada govorimo o putničkom prijevozu i o robnom prijevozu. Kada govorimo o putničkom prijevozu, onda bi zapravo za vas imala nekoliko konkretnih pitanja i molila bi konkretne odgovore, pisala sam zastupnička pitanja, nažalost nisam dobila u nijednom roku odgovor, nadam se da će i ova današnja rasprava potaknuti da se na neka od pitanja progovori odnosno odgovori jer pitamo ih u ime naših građana kojima ti odgovori trebaju, znam da su to činile i kolegice i kolege i iz drugih klubova i iz mog kluba. Naime, jedno od pitanja koja me danas zanima je u kojoj fazi je veliki projekt HŽ infrastrukture koji se tiče obnove i izgradnje pruge, zasad jednokolosječne pruge, od Dugog Sela do Novske, u kojoj je on fazi i što možemo očekivat? Vi ste meni danas u odgovoru na repliku rekli da je otprilike 10 g. neki period u kojem od strategije možemo očekivati da zapravo se tim brzim vlakovima po hrvatskim prugama i počnemo voziti. Ja sam se kao srednjoškolka svaki dan vozila u Zagreb u školu, to je 50 km recimo od Zagreb, Novoselec i za to mi je trebalo od sat vremena. Danas moj sin kao maturant se vozi 1 sat i 15 minuta, isto tom prugom, u novom vlaku. Za razliku od toga što sam se ja mogla držat voznog reda, ispričavali su mi zakašnjenje jer su bila rijetka, on se danas nažalost ne može držati tog voznog reda i ne može na vrijeme stići već mora tražiti alternativne puteve. Ovo je samo jedna primjer, takvih primjera imamo jako puno. Ovo je primjer iz prstena Zagrebačke županije. A ovo govorim zato što vi ste upoznati sa ovom prezentacijom to je prezentacija iz 2019. godine ona nosi naslov Ulaganje u željeznicu, ulaganje u budućnost. I tu se između niza projekata spominje i ovaj projekt Dugo Selo-Novska, a ovo je onda članak sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture od 2014. godine u kojoj 2014. godine znači to je 7 godina od danas je najavljeno da se je pokrenulo, znači u Novskoj je bio najavljen projekt Dugo Selo-Novska faza 2 i 3, znači faza 1 je gotova. 2019. ponovno pričamo o fazi 1. Danas mi govorite novih 10 godina. To kažem zato što smo 2013. i 2014. kao čelnici lokalnih jedinica lokalne samouprave koje leže na toj trasi izmijenili prostorno plansku dokumentaciju, danas je kolege u Ivanić Gradu mijenjaju ponovno. Što nije dobro? Znači prošlo je 7 godina, novac iz EU je osiguran 85% financiranja za projektnu dokumentaciju ostatak iz hrvatskog proračuna, 7 godina strani, strani projektanti i opet smo na fazi 1. Da li to sad znači novih 10 godina? A sad to vežem uz pitanje koje slijedi.

Hoćemo li imati razumijevanja za te apele, za peticije koje su pisane, za pitanja koja su išla vama i s obzirom na poboljšanje epidemiološke situacije vratiti i vlakove?

Ponovit ću vam još jednom da se dobro čuje. Znači ministarstvo i HŽ su za božićni dar prije nekoliko mjeseci nakon 1925. godine kada je povezana pruga Split-Zagreb po prvi put osim u Domovinskom ratu i u ratnim situacijama ukinula brzi noćni vlak prema Splitu, znači lička i dalmatinskom prugom, po prvi put. Inače od 2005. godine do sada niti jedne lipe nije uložilo se na tu trasu od Zagreba do Splita. Danas u odnosu na 2007. godinu 2 sata sporije dolazi vlak od Splita do Zagreba. I najbolja je ta pruga za turističku atrakciju ili kao što sam rekao snimanje vestern filmova. Prije možete doći na magarcu il tovaru kako mi kažemo nego s tim vlakom i još negdje možete na marendu svratiti usput. I to je sramotno. 2017. godine u strategiji razvoja željezničkog prometa naglašen je značaj željezničkih prijevoza, međutim evo ja ću vam pokazati ovdje pa tko želi mogu od 2017. znači radila je se strategija do 2030. Split prema Dalmaciji, Zagreb ništa nema, nula, zero, prazan papir. S tim da ste određene vlakove koji su mogli se prevoziti, nagibni vlakovi koji su mogli ići znači provoziti ovom prugom vrlo značajnom, znači od 1925. godine su prebacili za Zagreb, tj. za Osijek ili za Slavoniju ne znam točno koju liniju, znači Split-Kaštela koja je prevozila. Kupuju se novi vlakovi, ali niti jedan ne ispunjava uvjete da može voziti ovom prugom. Zbog čega to radite Dalmaciji? Niti jedan projekt, evo, a prođite tom prugom znači 2 sata sporije od 2005. i to je sramotno. Rekao sam nekada je bila ferata, sinjska rera od Splita do Sinja, koja je bila spora al brža je bila ona nego sada koja je '60.-tih godina ukinuta i koju bi tribalo vratiti u konačnici.

Uz malo marketinga da je to privatno vlasništvo, da je to vaše, da je od vas su željeznice onda bi se bavili s time, bavili se s time, a ne bi zaboravili Dalmaciju. Dolje je srce Hrvatske, srce Hrvatske.

Niste to napravili za cetinsku krajinu di je 50.000 ljudi, spojili je na autoput ili na željeznicu, niste to napravili, koja je veća od Međimurske županije, niste ulagali u ovu prugu značajnu za Liku, za Dalmacije, nisu kolege iz HDZ-a, provjerite jel istina šta govorim. Evo vam ovdje projekt kolege i nemojte molim vas više lagati i obmanjivati poglavito u predizborno vrijeme.

Poštovani kolega Bulj, vidjeli smo jučer premijer Plenković u Vrgorcu, traži ga lokalno stanovništvo tunel Ravča-Drvenik, pa bih vas ja molio da se osvrnete malo na činjenicu da ljudi traže da se napravi taj tunel, a da je taj tunel već nekoliko puta bio otvaran svečano, znači naš kolega Branko Bačić ga je otvarao, znači presijecao vrpcu, pa mi nikako nije jasno kako to da ljudi traže da se nešto napravi što je već dva puta otvoreno svečano? Hvala lijepo.

Znate kolko su napravili kolega Grmoja, kolegice i kolege?

Pred nama je danas prijedlog zakona koji se donosi zbog dodatnog usklađivanja s odredbama Direktive 2012/

Predložena izmjena čl. 61. Zakona o željeznici odnosi se na situaciju kada nekoliko željezničkih prijevoznika traži od upravitelja Infrastrukture dodjelu trasa odnosno pristup željezničkoj infrastrukturi kako bi mogli obavljati svoju djelatnost, da li prijevoz putnika ili tereta odnosno ako su im zahtjevi u koliziji. Predmetni članak propisuje postupak koji u tom slučaju upravitelj Infrastrukture provodi sa željezničkim prijevoznicima kako bi u doglednoj mjeri omogućio ili osigurao ispunjavanje njihovih zahtjeva. Vidimo da je ovo vrlo mala odnosno već su kolege moje rekli možemo je nazvati i kozmetička izmjena, ali ovo je prilika da svi damo svoj obol u raspravama i smatram da su željeznice vrlo bitne i svaki puta kada raspravljamo o željeznicama ovdje u ovom visokom domu naravno da vodimo svi dosta konstruktivne rasprave. Negdje otprilike nešto manje od 2.g. smo ovdje raspravljali o usklađivanju s pravnom stečevinom EU odnosno raspravljali smo o Zakonu o željeznici sa njegovim četvrtim željezničkim paketom. Vidimo da je glavni cilj željezničkog četvrtog paketa uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora, pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira, stvaranje okvira za konkurentnost željeznica i upravo se Europska komisija opredijelila za željeznicu kao kralježnicu javnog prijevoza u EU zbog najbržeg, a i najsigurnijeg prijevoza roba i usluga zbog rješavanja gužvi i zakrčenja prometa u velikim gradova, a najviše zbog enormnih troškova uzrokovanih emisijom ispušnih plinova odnosno velikog broja oboljelih u EU, ali i troškova njihovog liječenja. Zbog toga Europska komisija ulaže znatni napor, ali i znatna sredstva u tzv. zeleni prijevoz. Mi smo ovdje prije nekoliko dana raspravljali o našoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji i u razvojnom smjeru zelena i digitalna tranzicija, strateškom cilju 10, održiva mobilnost, vidimo da će se ulaganjem u prometni sektor omogućiti kvalitetan iskorak prema razvijenim zemljama EU što je naravno cilj svih nas koji ovdje danas sjedimo, modernizacija i izgradnja željezničkih pruga promicanjem integriranog urbanog prijevoza i prijevoza željeznicom, smanjenje jaza u kvaliteti željezničke i cestovne usluge, kvaliteti infrastrukture radi otvaranja narodno gospodarskih prilika koje nudi moderan željeznički promet i usluge. Investicijski prioriteti uključuju izgradnju i modernizaciju pruga na mediteranskom koridoru i paneuropskom koridoru 10, posebnu pozornost posvetit će se promicanju integriranog urbanog prijevoza o kojem evo zasigurno svi sanjamo kada usporedimo Hrvatsku sa ostalim europskim zemljama.

Naravno tu se radi o povećanju učestalosti linija, modernizaciji flote željezničkih vozila, modernizaciju željezničke infrastrukture, ali tu su i veliki potencijali za naše luke, jednom riječju prilika za oporavak i napredak našega gospodarstva i sigurna sam da ćemo u ovom desetogodišnjem planu nacionalne razvojne strategije zasigurno imati pomaka kada je u pitanju i naša željeznica.

Kolegice, vi ste se u svojoj raspravi osvrnuli na nacionalnu razvoju strategiju i održivu mobilnost gdje je vidljivo koje će tu prednosti biti za RH, pogotovo mislim na ulaganje u prometni sektor i kako ćemo omogućiti kvalitetni iskorak prema razvijenim zemljama EU. Isto tako zanima me i prvenstveno mislim na željezničku infrastrukturu i koje su tu prilike za RH? Da, evo ja sam se u svojoj raspravi osvrnula na nacionalnu razvojnu strategiju, razvojni smjer zelena i digitalna tranzicija odnosno, cilj 10 održiva mobilnost, vidimo da će se ulaganjem u prometni sektor omogućiti kvalitetan iskorak prema raznim zemljama EU.

Uvažena kolegice. Ovim zakonom se samo prepisuje uredba koja je trebala biti unesena direktiva 2012., znači ovo je ispravljanje greške koja je trebala biti unesena. A ja bih vam samo rekao što se tiče, dobro ste rekli da je u strategiji do 2030.g. značaj željezničkog prijevoza ekološki i svi drugi aspekti.

Znači sad sporiji brzi vlak od Splita do Zagreba nego 2007.g. i ne samo to nego 2005.do danas nisu uložili niti kune, i ne samo to nego su Dalmaciji i Lici poslali čestitku za Božić ovaj, prošli gdje su ukinuli jedini noćni vlak koji je vozio od 1925.g. kada je povezan Zagreb-Split.

A nacionalna razvojna strategija je u planu za deset godina i sigurna sam da ćemo u nekim raspravama, možda ne vi i ja ovdje, ali neki drugi zastupnici kada budu raspravljali o njoj vidjeti pomake koji se tiču naravno željeznice i željezničkih usluga. Vi ste govorili o tome da je jako važno da naše zakonodavstvo bude usklađeno sa onim EU, pa se tako i ovaj zakon usklađuje. No važno je tu spomenuti i određene elemente osim nacionalne razvojne strategije da ustvari Europa kroz svoj zeleni plan, ali i kroz Strategiju o održivoj i pametnoj mobilnosti želi postići klimatsku neutralnost i da tu željeznice imaju svoju posebnu ulogu.

Uvažena kolegice, da evo kao što sam rekla da je glavni cilj 4. željezničkog paketa uspostava jedinstvenog europskog tržišta, ali i stvaranje okvira za konkurentnost željeznica, ali ono što je najbitnije naravno tu je ovaj zeleni paket odnosno kako bismo smanjili emisiju ispušnih plinova tu i RH i svi mi naravno da trebamo uložiti znatne napore. Ali evo prilika su i značajna sredstva koje RH ima na raspolaganju iz europskih fondova da učinimo iskorak i da napravimo poboljšanje naravno u kvaliteti i čistoći zraka.

Uvaženi kolega, da pa uvijek smo najvažniji koridor u pogledu putničkog prometa, ali jednako tako i teretnog prolazi kroz Grad Slavonski Brod, svjesni činjenice da je nekad do devedesetih godina doista promet roba i usluga, ali naravno i putnika na našem željezničkom kolodvoru bio enormno velik odnosno tko zna koliko puta veći nego trenutno. Ali evo ovo je prilika da modernizacijom pruga, povećanjem brzina, podizanjem razine sigurnosti, bolje povezanosti vide priliku i naši gospodarstvenici. Mi znamo da se nalazimo na odličnoj zemljopisnoj točki grad Slavonski Brod, naravno tu su benefiti koje ako ulaganjem u željezničke usluge možemo imati i od naše luke Slavonski Brod od koje očekujemo naravno svi mi stanovnici grada Slavonskog Broda da čim prije osjetimo naravno kroz transporte i kroz nova zapošljavanja [[Upadica: Hvala.]] ljudi u tom gradu. Uvažena kolegice, ovo su zapravo usklađivanja pravne i jezične terminologije, ali kako sam već rekao ovo je krenulo u izvješće o stanju i radu HŽ-a, pa evo moje pitanje na tom tragu s obzirom da smo sad uskladili zakonodavstvo EU i naše, postoji li sad veća šansa da će Hrvatska sa svojim programima aplicirati prema EU i da li ćemo mi hrvatske željeznice učiniti konkurentima s obzirom na stanje koje je trenutno sada u HŽ-u. Pa da vidimo da je ovo u biti usklađivanje odnosno naime ovdje se radi o povredi gdje je Hrvatska dužna izmijeniti svoj Članak 61. Zakona o željeznici, ali naravno da je ovo prilika da HŽ, ovdje je prilika da u sredstvima koje imamo na raspolaganju iz europskih fondova, smanjimo jaz između kvalitete željezničkih i cestovnih usluga, naravno moramo poboljšati i našu infrastrukturu željezničkih usluga, ali svakako to je i ono što ponavljam, najbitnije je da smanjimo emisiju ispušnih plinova što je naravno vrlo bitno i čime je europska zajednica dala veliki obol. Poštovana kolegice vi ste u svom izlaganju dobro prepoznali željeznicu kao pokretač razvoja i danas o tome dosta pričamo, sve je to u skladu s nacionalnom razvojnom strategijom i mogu se samo složiti. Spomenuli ste u jednom dijelu i vozne redove kao nefunkcionalne tako, a čuli smo danas da su problemi zastarjele kompozicije, loša infrastruktura.

Da, hvala lijepo evo uvažena kolegice da, smatram da su zasigurno zastarjeli i nefunkcionalni vozni redovi koje imamo, to su prethodni govornici rekli u svojoj raspravi, ali za ovako nešto ne trebaju nam niti dodatni financijski troškovi. Tu nam treba samo razumno planiranje prometa odnosno usklađivanje voznih redova sa potrebama stanovnika odnosno putnika koji su, koji putuju na tim dionicama.

Kolegice, sa puno teza ćemo se složiti. Jedna od tih teza je i da je u Europi u porastu tzv. kombinirani transport. Znači da se koristi više prijevoznih sredstava da bi se roba sa pozicije A dovela na poziciju B jer je to ekološki prihvatljivije, manje zagađuje okolinu itd. I sad kad gledamo s tog aspekta onda Hrvatska ima izrazito dobar prometno zemljopisni položaj s obzirom na ova dva značajna koridora, koridor 10 i koridor 5C. E pa sad mene zanima obzirom da vi dolazite iz 5.-te izborne jedinice, zanima me obzirom na ovu riječnu luku koja je pored Slavonskog Broda njeni kapaciteti, zanima me i s obzirom na potencijal same Slavonije i ovih tranzita. Da li vi imate nekih spoznaja što je sa našim rola terminalom, da li je on u funkciji, on je izgrađen, ako nije u funkciji zašto nije u funkciji, ne bi li sa njim Hrvatska u ovom trenutku bila puno, puno konkurentnija? Da uvažena kolegice smatram da aktiviranjem rolo terminala zasigurno bismo dobili poboljšanje u kvaliteti usluga prijevoza, ali i kao što ste rekli da ja dolazim iz Slavonskog Broda odnosno iz 5.-te izborne jedinice i povijesno najvažnijeg koridora u pogledu putničkog prometa koji zasigurno sada nije takav, ali evo sigurna sam da ćemo ulaganjem sredstava koja imamo na raspolaganju željeznicu vratiti barem na onakve kakve, na onakve položaje kakve smo imali '90.-tih godina kada se zasigurno brže ali, brže putovalo ali i imali smo veći protok putnika i robe na željeznici, a samim time ćemo dobiti puno više u onom ekološkom dijelu jer svjesni smo toga da Europa ulaže puno sredstava u tzv. zeleni prijevoz i mislim da ga i RH treba ovaj čim prije uvrstiti jel u svoj [[Upadica: Hvala.]] vid prijevoza.

Onaj dio što definitivno isto moramo razumjeti je to da ne mogu sve pruge biti rentabilne, pogotovo one pruge u ruralnom području gdje za prijevoz putnika treba biti i sufinanciranje i sad je pitanje da li možemo iz europskih sredstava isto dobiti mogućnost sufinanciranja karata za, barem za one kategorije đaka ili umirovljenika, a isto tako problematika koju ste dobro spomenuli je i problematika voznog reda. Evo slažem se sa kolegicom Anamarijom koja je maloprije isto vama uputila repliku gdje kvalitetnijim znači usklađivanjem voznog reda definitivno možemo povećati i količinu i broj znači ljudi koji će se voziti sa željeznicama.

Pa evo uvaženi kolega ja ću se osvrnuti kroz vašu repliku, ali osvrnut ću se na moju županiju. Kroz gotovo cijelu Brodsko-posavsku županiju proteže se izgrađena odnosno postojeća željeznička pruga koridor RH1 i koridor Vc koji se uz minimalna ulaganja naravno moglo koristiti za organizaciju kvalitetnijeg prijevoza putnika pa je tu naravno i prijevoz učenika.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pa evo danas je puno rečeno na ovu temu, sama izmjena zakona je tehničke prirode da bi našim željeznicama omogućilo bolje funkcioniranje i rješavanje tekuće problematike. Kao što su se i ostale kolegice i kolege osvrnuli na stanje u željeznicama tako ću i ja reći nekoliko riječi o tome i osvrnut ću se malo na neke regionalne probleme, pogotovo na Sjeverozapadni dio Hrvatske i problematiku normalno željezničkog prijevoza. Danas se nalazimo nekako 30 godina od osnutka i od osamostaljenja države i u tih 30 godina RH ulagala je pretežno u cestovnu infrastrukturu. Možemo reći da se nalazimo na jednoj prekretnici gdje se postavlja pitanje u kojem smjeru krenuti i evo drago mi je da konačno možemo reći, tu su se više-manje svi usuglasili i svi znamo problematiku željeznica da se konačno nakon 30, a i više od 30 godina kreće u investicije u infrastrukturu željezničkog prometa kako teretnog tako i sveg ostalog. Tu smo mogli postaviti pitanje da li je to potrebno ili nije potrebno, ali znamo, a i kolegica Maksimčuk je govorila o Strategiji razvoja EU koja upravo govori na tom tragu da se treba smanjivati cestovni promet, a da se treba povećavati taj upravo željeznički promet ili kombinirani promet i tu mi nemamo druge alternative. Mi smo sada kolegice i kolege na jednom početku kao što smo i prije 30 godina bili na početku kada smo govorili o spajanju Zagreba i Splita i ostalih gradova Hrvatske sa centrom itd., tako da puna podrška ministarstvu.

Modernizacija je vrlo važna i evo ja se nadam da se promišlja i o onim rutama o kojima se možda do sada nije promišljalo i da će se ministarstvo i željeznice staviti još više u promišljanja i kao što smo čuli od kolega i ovih pravaca koji možda nisu toliko rentabilni, ali su vrlo važni za život i vrlo su važni za povezivanje sa Zagrebom ostalih dijelova RH. Ja ću navesti jedan interesantan primjer koji je potpuno drugačiji od našeg primjera u Hrvatskoj, recimo naša susjedna Italija gdje je tamo '99. ne znajući došli smo iz Zagreba sa autobusom do Firence, evo znate Firenca poznati grad, jedan od deset najvećih gradova u Italiji, preko 360.000 stanovnika i tražili smo autobusni smjer tj. rutu autobusnu tj. na autobusnom kolodvoru za Livorno. Livorno je jedna ogromna luka, terminali na toj luci su vam preko 30 km dugi, takvog nečeg u Hrvatskoj uopće nema i tko to nije vidio teško si to može zamisliti, ali nema autobusnog prometa od Firence znači jednog centra kulture Italije do LIvorna luke iz koje plove stotine brodova dnevno, cargo promet itd. to je nešto nevjerojatno, nema nego morate ići na željeznicu. Znači ima samo željeznički promet kako onaj putnički tako i onaj teretni nema autobusnog prometa. Evo, to je ono što smo tu čuli jedan kombinirani pristup, nažalost mi 30 godina razvijali smo ili na sreću razvijali smo prvo ono što smo mogli razvijati i sada normalno vidite u situaciji u kojoj jesmo, drugačije i teško da može biti. I evo puna podrška ministarstvu da krene dalje.

Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Pavića. Ja bih vas molio zapravo za jedan komentar.

Kao čelnik lokalne samouprave mislim da možete utjecati i vi i utjecati na svoje kolege da se primjerice prijevoz učenika u osnovne i srednje škole iz ruralnih dijelova u centre, kao što je Varaždin, kao što je Novi Marof ili recimo Ivanec da se to aktivira na način da se umjesto autobusa koji su trenutno u vlasništvu privatnih poduzetnika, da se to prebaci na željeznicu. Da li ima takvih aktivnosti, da li ste o tome razmišljali i da li vaši kolege na tome rade? Važnosti tih pruga i važnost lokalne pruge evo Novi Marof – Varaždin, pa i do Ivanca i do Ludbrega itd., normalno mi sa lokalne razine subvencioniramo, ali teško je danas kada smo od prije 20 godina imali situaciju da su 2/3 đaka, učenika koji su išli iz Novog Marofa u Varaždin putovali su vlakom, danas pa evo možemo reći 95% putuje autobusom. Trendovi o kojima sam govorio promijenili su se i danas je vrlo teško mijenjati te trendove i upravo ovakva modernizacija pruga će možda i nadam se da hoće i promijeniti te trendove da će te pruge ponovno biti rentabilne i da će biti što više upotrebljive. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega vi ste u svom nastupu govorili da se u zemlju 30 godina ulagalo u hrvatske autoceste i možemo biti ponosni što imao tako dobre autoceste i da je sad vrijeme i da se ulaže i u željeznicu. Pa što vi mislite da li će ove izmjene i dopune zakona, usklađivanje dati vjetar u leđa i da li ćemo mi u slijedećih 30 godina moći doista doseći razinu autocesta koje imamo nasuprot željeznicama koje sad nisu u takvom stanju? Pa izmjena je tehničke naravi, sigurno kao što i sam tekst govori doprinosi poboljšanju funkcioniranja unutar željezničkog prometa i sigurno će olakšavati ono što treba onima koji gospodare i koji reguliraju da mogu lakše rješavati te probleme. Naravno, za 30 godina ja vjerujem, a evo nadamo se da ćemo i to doživjeti svi zajedno da će naše željeznice doći na razinu današnjih naših autocesta, državnih cesta pa i županijskih i lokalnih cesta i da ćemo evo kao što koristimo, da ćemo iskoristiti još više te mogućnosti koje nam pruža EU upravo u ulaganje kako u ove važne pravce tako i onda u ove lokalne pravce jer svi su oni na kraju krajeva važni i doprinose razvoju i gospodarstva i turizma kompletne nam države. Kolega Jenkač govorili ste i o nedostupnosti mobilnosti stanovnicima ruralnih područja i tu je važno spomenuti kako bi željeznice itekako mogle biti jedan od dobrih oblika prometovanja upravo za ta područja. Tim više što evo znamo da kroz fondove 3,5 milijardi EUR-a bit će izdvojeno u modernizaciju željeznica, a s druge strane evo ovih dana je došla vijest da će iz Fonda za regionalni razvoj svaka država članica 5% sredstava trebati upravo u razvoj pametnih sela, pa mislite li da kroz podrživu mobilnosti i koncept pametnih sela možemo pomoći stanovnicima ruralnih područja da imaju jednake standarde i kvalitetniji život? Naravno da hoće, tamo gdje je cestovna povezanost slabija, a željeznička povezanost postoji ona će sigurno doprinijeti boljem razvoju i hrvatskog sela. Nekada je evo bila tradicija putovanja iz ruralnih područja u Zagreb i evo mogu potvrditi priču moje bake koja je putovala vlakom i prodavala u Zagrebu poljoprivredne proizvode. To su činili mnogi i evo nadamo se da će investicije u željeznice i dodatno osnažiti naravno i poljoprivredu. Kada govorimo o investicijama u željeznici i poljoprivredi tu se pogotovo vežemo na one velike poljoprivredne proizvođače koji koriste onaj Cargo prijevoz i za koje je vrlo važno da je dostupnost željeznice i da mogu na lakše načine [[Upadica: Hvala.]] ne samo koristiti željeznice nego i dobiti [[Upadica: Hvala.]] pruge na svoje Kolega zastupniče govorili ste o rentabilnim, nerentabilnim prugama, ima jedna pruga i baš me zanima koliko puta ste tom prugom išli na posao u Zagreb, Novi Marof-Zabok-Zagreb, vrlo kratka ali traje put više od 2 sata. Nekad je bila, ti vlakovi su bili puni studenata prije 30-tak godina put je trajao najbrži 2 sata i 15, 2,30, sad je isto, isto traje. Ajde nadajmo se Zaprešić-Zabok bit će uskoro završena, skratit će se put, ali mislim da trebamo svi zajedno forsirati da ta pruga i u drugom dijelu bude od Zaboka do Novog Marofa i do Varaždina elektrificirana, da se urede sve autobusne stanice i da bude puno rentabilnija i naravno da privuče čim više putnika.

Kao što ste i sami rekli ona je djelomično obnovljena, elektrificirana ako se ne varam Zaprešić-Zabok, ali za nas iz Varaždinske županije pa onda i ostalog dijela, jugoistočnog dijela Krapinsko-zagorske županije vrlo je važno da HŽ nastavi sa modernizacijom. Kao što ste i sami rekli nekada je ta pruga i ti vagoni i te željezničke stanice bile su pune i studenata i školaraca i zaposlenika, nažalost brzina gibanja po toj pruzi je i ostala i dalje ista, ali sa investicijom u tu prugu to se sigurno može promijeniti.

Evo govorimo o jednom zakonu, više nomotehničkih i tehničkih karakteristika, ali svi govorimo o stvarnom problemu u HŽ-u u samoj mobilnosti pomoću željeznica i svi imamo istu želju, a to je da čim više prometa u budućnosti bude preko željeznica, manje automobilima, manje avionima, manje kamionima. Zašto? Zato jer je najmanje emisije stakleničkih plinova, ako se dobro organizira i najjeftiniji prijevoz, a ako se još bolje organizira i najbrži prijevoz od točke A do točke B. Slažem se u potpunosti da su bitni veliki projekti, zapostavljene su HŽ, pruge su zapostavljene godinama, godinama i treba ih revitalizirati. Za to su ogromna sredstva predviđena, osigurana, ali znamo i da imamo problema sa izvođačima, na natječajima dobimo izvođače, oni su spori, ne rade brzinom kojom je dogovoreno, nemamo adekvatne ponude i onda se borimo oko toga, a zapostavljamo one manje pruge koje su možda nekima i mnogo bitnije, sada su nerentabilne, ali bi i mogle biti puno rentabilnije. Sigurno kada bi se te pruge energetske obnovile tj. kad bi se omogućila struja, kad bi se elektrificirale, da bi bile i jeftinije, sigurno onda i brže, a opet bi se smanjila štetnost i smanjila bi se emisija stakleničkih plinova. Pozitivno je da se to radi baš na pruzi od Zaboka do Zaprešića u intenzivnom tijeku, a mislim da bi trebali vrlo brzo krenuti i u druge dijelove te pruge do Čakovca, konkretno Varaždin-Čakovec, pa onda Varaždin-Novi Marof do Zaboka i sigurno bi se vratili u ono doba od prije 30-tak, 35.g., prije kao što je rekao saborski zastupnik Jenkač kad su mnogi i djeca i studenti i radnici koristili upravo željeznicu, onda je autom trebalo više od 2 sata do Zagreba, ali vlakom 2,5 sata. Sad kad nam autom treba 45 minuta treba sigurno smanjiti i željeznički prijevoz, povećat brzine, smanjit rokove i bit efikasniji i bolji. To isto govorim i o jednoj pruzi, a to je Varaždin-Koprivnica, od Koprivnice do Zagreba super brzina, ali kad bi se još ova modernizirala bilo bi i efikasnije nekima građanima ić na posao u Zagreb iz Varaždina preko Koprivnice. Mi moramo vratiti povjerenje putnicima u željeznice. Kako to napraviti? Modernizacijom, brzinom, sigurnošću u željeznici i boljom mobilnošću na način da imamo više, u voznom redu više polazaka, da imamo u kritičnim terminima i ne samo svakih sat vremena nego pola sata, da imamo i kasnije u voznom redu polaske i dolaske, posebno polaske iz velikih gradova kasnije prema ruralnim dijelovima, a i ranije ujutro da se kreće iz ruralnih dijelova u velike gradove. Evo kolega Štromar, lijepo ste to rekli, stvarno neke pruge pogotovo one u ruralnim područjima i za putnički promet teško da će bit rentabilne. Međutim, ako te pruge uz ne tako velike investicije može, na njih se može vratiti teretni promet daleko će biti rentabilnije, a to će koristiti i zaštiti okoliša i sve ostalo. Naravno, neke od njih mogu bit elektrificirane, al recimo primjer ovoga pruge Virovitica-Banova Jaruga spoj preko Daruvara pogotovo onaj dio što sam spominjao i prije u izlaganju znači kod općine Sirač gdje imamo vijadukt „Krndija“ čija investicija je možda ravna nekih 10-tak-15-tak investicije rekonstrukcije kilometara ceste koju na stotine kamiona uništavaju na dužini od 100 km jer teretni prijevoz ne može ići tim dijelom gdje definitivno treba je i polako otkad je i taj vijadukt „Krndija“ u operativnom programu vlade ja se nadam da će se on i u kratkom vremenu riješiti. Kolega Bilek, evo ima jedan primjer u Sloveniji, potpuno nerentabilna pruga od Ormoža do Ljutomera, o tome znam jer tamo jako blizu živim, do prije 10-tak godina je bila potpuno nerentabilna, a ulaganjem baš u elektrifikaciju ona je postala rentabilna i za teret i za građane, puno su brži vlakovi i puno više se koristi. Uvaženi kolega, kad bi raspravljali o onome što je tema ovih izmjena i dopuna ovog zakona završili bi vjerojatno za 15-20 minuta jer se radi o samo jednoj izmjeni, praktički o jednoj rečenici, o jednom članku gdje se od Infrastrukture prijevoznicima omogućava davanje trasa prema voznom redu da bi koristili našu prugu. No dobro je da rasprava traje ovoliko, dobro je da ste i vi istaknuli probleme koji su vezani i vaše promišljanje vezano za željeznicu jer se na taj način ističe i svima nama i hrvatskoj javnosti problem HŽ-a i ono što je nužno napraviti u narednim godinama vezano i za modernizaciju i konačno rješenje tog pitanja ravničarske pruge koja je praktički po meni jedini ključ razvoja daljnje željezničke infrastrukture na tom prostoru s obzirom na količinu tereta razvoja riječke luke i svega onog što će značiti ubrzani razvoj gospodarstva, ne samo tog dijela nego onda i šire čitave Hrvatske. Hvala kolega zastupniče, sigurno da nisu izgubili previše vremena danas ovdje predstavnici Vlade i ministarstva slušajući one probleme koje mi prenosimo ili iskustveno sami od sebe ili od ljudi koje zastupamo u ovom saboru. Ja sam siguran da oni znaju za sve te probleme.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, izmjene i dopune Zakona o željeznici su vrlo kratke u dva članka i mislim da ovaj jedan koji je trebalo uskladiti sa direktivom malo bolje nego što je to bilo je izazvalo i ok dobru raspravu danas. Mislim da su željeznice uvijek bile dobra rasprava u sabornici jer svi primjećujemo ono što ne valja i naravno da želimo ovaj doprinijeti kroz rasprave da i ministarstvo čuje što to ne valja na našim željeznicama iako se s nekim raspravama ne bih složio jer su negativne i ne doprinose apsolutno ničemu osim pokušaja pojedinaca pogotovo iz jednog kluba da obezvrijede svaki napor bilo kojeg ministara i Vlade na nešto na tom području učine. Zakon u jednom članku jasno je rekao da treba se uskladiti s obzirom na očito nedoumice koje nastaju kada više njih traži na određenom prostoru tj. na željeznici svoje kapacitete i onda smo imali neke probleme, ali mislim da je poprilično jasno to treba sada rješavati u nekih 10 dana, ako ne onda ide žalba regulatornom tijelu HACOM-u pa vjerojatno onda oni to riješe u daljem procesu. Ok, mislim da o željeznicama zaista treba govoriti jer smo mi država 30-tak godina koja je zaista u infrastrukturi napravila veliki pomak. Možemo govoriti svatko iz svog kuta, ali razdoblje '90.-tih nismo mogli, nakon toga 2000., 2011., '12., to je bilo razdoblje gradnje autocesta, gradnje državnih luka u pomorstvu, a nakon toga kad smo ušli u EU otvorio se prostor da moderniziramo zračne luke, a svakako uredimo pitanje željeznica. Koliko to košta? Veliki su to iznosi same autoceste preko 1000 km, preko 30-tak milijardi kuna naših sredstava, naših zajmova, naših kredita. Ovdje nam je podosta toga jasnije i bolje nam je da možemo iskoristiti sredstava europskih fondova i to se po meni radi. Međutim, ne slažem se kažem s ovima da se ništa ne radi jer smo pokazalo je to izvješće za 2019.-tu koje imamo nažalost to je zadnje vjerojatno će doći brzo i za 2020.-tu koje će siguran sam s obzirom na stanje koje smo imali pokazati možda i lošije rezultate. 2019.-ta, 2019.-ta pokazala je određeni oporavak u smislu upotrebe željeznica posebno u teretnom prijevozu. Mi kroz željeznice tj. željezničkim prometom prevozimo negdje 19,4 miliona putnika, cestovni prijevoz 47 miliona, pomorski prijevoz 15 miliona i zračni prijevoz 2,2 miliona putnika. Vidimo da su tu željeznice na drugom mjestu, da je cestovni prijevoz tj. autoceste su povukle velik dio ajmo reći putnika u tom smjeru i jednostavno željeznice tu ne mogu kao jedan jedini operater moći to konkurirati kako bi to mi htjeli. E sada, što se radi ili se ne radi u zadnjih nekoliko godina ove Vlade. Moram reći da su i neki drugi imali priliku, nažalost nisu, pa onda možemo reći da smo do sada završili 3 dionice ukupno 62 km duge 125 miliona kuna, 125 miliona EUR-a, znači negdje gotovo milijardu kuna uloga od ne znam dionica Grade, Sv.Ivan Žabno, Vinkovci, Tovarnik, Okučani, Novska. Čisto da ne ostane da se ništa ne radi. Sada je u, govorimo o radovima u tijeku Zaprešić-Zabok 24 km, Dugo Selo-Križevci 38 km, Križevci-Koprivnica 42 km, Vinkovci-Vukovar 19 km plus radovi na dva terminala u luci Rijeka, znači zajedno sa lučkom upravom imamo i Brajdicu i Zagrebačko pristanište. Sveukupno trenutačno u izgradnji 123 km pruga ukupna vrijednost gotovo 690 miliona EUR-a. To je novac respektabilan koji se ulaže trenutačno gotovo preko 5 milijardi kuna projekata. Za one koji kažu da se ništa ne radi zato jer su u Dalmaciji, a oni ništa nisu doprinijeli upravo tome da se išta u toj Dalmaciji radi, ali naravno ovdje su najglasniji. U projektiranju imamo 6 dionica, gotovo 439 km pruga koje će se obnoviti ili izgraditi i njihova vrijednost sigurno će prijeći gotovo milijardu EUR-a vrijednosti što je zasigurno ono što mu mi težimo. U ovih 10 slijedećih godina vratiti željeznici njezin značaj i oni koji govore da se ništa ne radi, govore krivo i lažu.

U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Uvažen kolega Borić je povrijedio članak Poslovnika 238. gdje me spomenio u nizu neistina i obmana koje upućuje hrvatskoj javnosti.

I ukinuli ste nam tu prugu, ukinuli ste nam jedinu poveznicu noćnu liniju Split-Zagreb.

Kad smo već proširili temu sa samih izmjena i dopuna ovog zakona vezano samo za taj jedan članak na priču o željeznicama, dobro je da ste spomenuli viziju i strategiju koju je zauzela hrvatska Vlada u ovom trenutku konačno, unatoč svim prijašnjim pokušajima raznoraznih vlada, ali ovdje je jedan bitan povijesni podatak, da je recimo 1868.g. u godinu i pol dana odabrana trasa, isprojektirana trasa i pokrenulo se gradilište za gradnju pruge od Zagreba do Rijeke gdje je radilo 23.000 ljudi za svega nekoliko godina ona je bila izgrađena. Zbog čega? iz razloga što je željeznica krvotok i bez nje nezamisliv razvoj gospodarstva u to vrijeme bio na tom području. Dakle, uz autoceste uz sve ovo što se u ovom trenutku gradi, Pelješkog mosta, tunela kroz Učku, planiranja ravničarske pruge od [[Upadica: Hvala.]] Zagreba do Rijeke se vidi osmišljena strategija Kolega Klarić, mi smo ovdje podosta prošli u ovom Saboru pa i ovakvih rasprava kao što ih ima kolega Bulj koji ništa nije napravio za Dalmaciju osim za sebe kao i kolega Grmoja i svi ostali. Imali su čak i dva puta vlast pa nisu htjeli biti na vlasti, rekli su da je bolje biti u hladovini, da je bolje biti u hladovini i kritizirat. Imali su priliku, oni se čak ni ovog resora nisu ni sjetili, tako da o tome što se radi. Ja sam nabrojao ono što se radi, preko 5 milijardi kuna investicija trenutačno u 123 km novih ili obnavljanje postojećih trasa željeznica, a ono što se projektira je još četiri puta više i to je ono što nas čeka u sljedećih deset godina i čeka nas uz pomoć sredstava koje nismo imali od 2000. do 2011. ili 2012., 2013. kada smo ušli u EU na raspolaganju, da autoceste možda gradimo na taj način.

Kolega Boriću, još je jedan važan projekt za spomenuti, za vrijeme mandata ove Vlade RH je taj projekt rekonstrukcija postojećih i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac, dionice koja je duga 44 km i na važnoj je trasi pruge Zagreb-Rijeka. Ta rekonstrukcija i nadogradnja drugog kolosijeka unaprijed će kvalitetu putovanja kako studenata tako i svih zaposlenika, a u konačnici i druge vrste prometa. U konačnici će doprinijeti i konkurentnosti Luke Rijeka te poboljšati njezinu povezanost sa tržištem Srednje Europe. Projekt je vrijedan skoro 3 milijarde kuna, a 85% se financira sredstvima EU. Ovaj projekt je ujedno i početak izgradnje nizinske pruge Zagreb-Rijeka, to je nešto što je Karlovačka županija si davno želila da se to dogodi, a i vama će se sigurno sviđati zato što je put prema vašem Rabu odnosno Otoku Rabu vodi istom tom prugom i unaprijedit ćemo sve. Kolegice Grba mi sigurno na Rabu nećemo imati željeznicu, ali ono što je važno reći da se trenutačno projektiraju nekoliko dionica upravo na tom koridoru, Mediteranskom koridoru koji je važan radi tereta najvažnije radi tereta kao i onaj drugi kojeg imamo, a to je koridor Alpe-Zapadni Balkan koji je također važan uglavnom radi tereta. Naravno da mi prijevoz ne smijemo zaboraviti i ovo ulaganje i ugovaranje 21 vlaka u putničkom prijevozu preko milijardu kuna je namjera željeznica da u budućem razdoblju u sljedećih desetak godina kada se ostvare uvjeti i taj prijevoz saživi na puno bolji način nego što to danas funkcionira, ali ne ide kažem preko noći i ne ide zato što mi mislimo da nam je nešto sporo. Teret je pokazao tj. novih nekoliko godina iskustva da smo dobili deset operatera na teretnom prometu, prije nekoliko godina bio je samo jedan, znači da se prostor liberalizira i da ima interesa da se teret prevozi ne samo HŽ Cargo-a nego i mnogih drugih koji žele to raditi jer smatraju da je to isplativo.

Ali je još bitnije ovo što radimo sada, a to je priprema dokumentacije za natječaje koji slijede, osiguravanje sredstava, ali i pripremanje dokumentacije za neke buduće građevinske dozvole za godinu, dvije, tri, a to nije lako doći do toga i mislim da je izuzetno bitno da i o tome govorimo i sa smo optimisti i da ćemo sigurno puno uložiti i imati bolje željeznice.

To nisu jeftini projekti i to nije čak ista razina i autocesta, puno zahtjevnije u smislu projektiranja i izvođenja zbog toga su vrlo važne. Znači Hrvatski Leskovac-Karlovac 44 km, Karlovac-Oštarije 40 km, Oštarije-Škrljevo 114 km, Škrljevo-Rijeka-Jurdani 28 km plus najduža dionica koja se projektira su Okučani-Vinkovci 131 km i Dugo Selo-Novska 82 km, to je tih gotovo 440 km budućih trasa koje će se obnavljati ili nova izgraditi i gotovo preko milijardu samo ovih nekoliko koje su procijenjene, a ja vjerujem da će tu biti i 2 milijarde eura sigurno vrijednosti kada to dođe na red da će se to ostvariti i da je to ispred nas od toga više bježati mi ne možemo. Poštovani kolega, drago mi je što ste ovako decidirano naveli što je sve do sada realizirano kako se ne bi plasiralo javnosti netočne informacije. Naravno da mi svi zajedno ponekad možda nismo zadovoljni brzinom kojom se sve realizira, ali isto tako valja reći da se takove stvari ne mogu niti rješavati preko noći. Prije svega su jedinice lokalne i područne samouprave morale uskladit svoje prostorne planove pa to znamo i kod ove nizinske trase pruge da je isto tako to bilo dosta dugotrajno. Što se tiče samog projekta, valja napomenuti da se i ovo što se sada projektira, sufinancira iz kohezijskog fonda sa 85%, što je vrlo veliki postupak, tako da moramo znati da se projekti moraju pripremiti, da to traje vremenski a samim time poslije i javna nabava i sve do realizacije, zaista iziskuje podosta vremena. Kolegice Jelkovac, ja dolazim iz Primorsko-goranske županije i grad Rijeka je naša najvažnija teretna luka i ona kao takva, jednostavno zaslužuje i najbolju željezničku prugu, mi je zovemo nizinska. Bila je jedna Vlada koja nije ništa napravila, samo su preimenovali tu prugu u brdsko-nizinsku ili brdsko-planinsku ili već kako su je htjeli i ostavili je takvu kakvu jesu. Nisu u nju napravili ništa. Došla je neka druga Vlada i neki drugi ministri, konačna sam sretan da recimo rješavamo pitanje kolodvora u gradu Rijeci koji je izgledao najgore koji postoje u RH, i on će doći svome kraju, tako će doći i ovih 200-tinjak kilometara projektiranih pruga, nizinske pruge koji će naći svoje financiranje u fondu i to je ono što možemo uzet, 85% je dobro, ako nam netko na 10 milijardi da 8,5, to treba uzeti i napraviti ali ne razgovarati na način „vozim se sporije nego prije nekoliko godina, što vi to tamo radite“

Znamo da su naše željezničke usluge lošije i da zaostaju za onima u EU ali vidimo da EU ulaže znatna sredstva i napore u onaj zeleni prijevoz. Modernizacija i izgradnja su dugoročni procesi u koje je RH zaista krenula ali ono što možemo napraviti možda sada i odmah ali bez velikih financijskih ili gotovo nikakvih sredstava je ono što su već moji prethodnici i vaši u raspravama rekli, a to je revidiranje zastarjelih voznih redova, dodavanje novih voznih redova u onim udarnim terminima koje imamo, naravno da bi takvi revidirani vozni redovi skratili čekanje na autobusnim kolodvorima, poboljšali željezničke usluge [[Upadica Reiner: Hvala.]] a to svi mi želimo i ovo je velika prilika za RH da željezničke usluge poboljšamo. Hvala lijepo, uvažena kolegice.

Ali ja sam htio danas ovdje usprotiviti se onima koji govore da se na tom prostoru ništa ne događa zato jer su uzeli debelu hladovinu ovdje u Saboru i smatraju da treba izvrijeđati svakoga tko im dođe ovdje u Sabor bez ikakvih papira, argumenata ili činjenica. I zato smo rekli što se radi, što se projektira i što je izgrađeno u ovih nekoliko godina. Nije se radilo puno prije, nije bilo novaca i nije se moglo ali sada su tu sredstva, trebamo ih iskoristiti a da se radi, pokazuje ono što je ugovoreno a to je preko 5 milijardi projekata, ono što se projektira a to su iznosi puno veći od ovih 5 milijardi i zasigurno kad se izgrade tih stotine kilometara željeznica, da će biti prostora za povećanja i prijevoza putnika i brzina i svega ostaloga.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Modernizacija željeznica u Hrvatskoj kao što svi znamo, doista je potrebna, vidjeli smo po radu Vlade Ivice Račana, možda i najuspješnije hrvatske Vlade u zadnjih 30 g., kada je modernizirao autocestu Zagreb-Split, koliki je to bio doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva i modernizaciji Hrvatske uopće. Bilo je investicija no bez obzira na sve s obzirom da te investicije nisu bile tako širokog opsega, dogodila se u najboljem slučaju stagnacija. Ono što o željeznicama najčešće možemo čitati kroz medije, natpise, to je ono gdje je neka željeznica i bila i željeznički prijevoz predmet sprdnje zbog sporosti, zbog kašnjenja, nažalost, to je ono što treba promijeniti. Primjer nam je dobar legendarni Samoborček i naziv svi znamo u Hrvatskoj, vlak ne vozi već desetljećima, početak je bio znači kada je stavljen u funkciju još početkom 20. st., tražilo se odobrenje od Franje Josipa, ali eto, to je bilo neko dugo vrijeme. Znači, desetljećima već ne vozi, poznajemo taj naziv, nažalost, danas jedini Samoborček je autobusni prijevoznik. Ono šta apsolutno je potrebno dakle jest modernizacija, za modernizaciju naravno potrebna su sredstva i nadajmo se da ćemo se u budućnosti kao država okrenut tome da krenemo u jače investicije i investicijski ciklus kako bismo okrenuli modernizaciju željeznica. Ono što je također važno, važno je imati racionalno i kvalitetno vodstvo tako da bi se maknula politika da bi se dobro upravljali samim željeznicama tako da bi se na taj način željeznički promet isto poboljšao. Ono što je važno je tržišno natjecanje, čim imamo natjecanje gdje se više sudionika natječe, time se i za same putnike, za same korisnike stvara bolja usluga. Nažalost, godišnje u Hrvatskoj imamo iz godine u godinu nekoliko poginulih, imamo više desetina ljudi koji imaju teži ili lakše ozljede, tako da je to još nešto s čim doista trebamo obratiti pažnju, sigurnosti kod prijelaza, gdje auti prelaze, znači prugu vlaka. Dakle, željeznički prijevoz koristi 2,5 puta manje energije od cestovnog prijevoza što je dobro za zaštitu okoliša, nešto što mi zasigurno želimo kao zemlja, ali moramo računati da otprilike polovicu energenata koje Hrvatska koristi, a kad se radi o nafti i više od polovice uvozimo. Dakle, kao zemlja koja uvozi energiju sigurno je dobro da imamo za prijevoz onaj prijevoz u ovom slučaju željeznički koji troši energiju dakle 2,5 puta manje nego cestovni prijevoz.

Dakle, jedan grad ili možda to nekad mogu biti 2 grada koja su u središtu i oko toga manje gradove i općine unutar kojih su manja mjesta koji su onda motor ekonomskoga razvoja. No, ono što je važno u takvoj situaciji da bude dobar prijevoz. Da ljudi mogu doći od točke A do točke B što kraće, zato nam je potreban među ostalim i željeznički prijevoz i tu posebno moramo istaknuti znači brzinu željeznice koja je važna, ali osim brzine željeznica važna je i dostupnost željeznica. Naime, stanica mora biti dovoljno blizu ljudima da bi ljudi htjeli ići tom vrstom, vrstom prijevoza. Kada sam razgovarao sa ljudima o ovoj temi upozorili su me npr. da je sad tijekom korone u nekim mjestima da se znači reducirao broj voznih redova što je za posljedicu opet imalo znači što bi ljudi išli u više voznih redova sada se skupio taj isti broj ljudi koji je koristio željeznicu u manji broj voznih redova što znači da je veći broj ljudi bio natiskan u manjem, u manjem prostoru što je isto nešto što zasigurno nije pozitivno. Posebno tu za Hrvatsku je važno što smo mi orijentirani najvećim dijelom odnosno dobrim dijelom na turizam. Znamo da imamo velike gužve tokom ljeta tako da bi kada bismo razvijali željeznice imali bi manje gužve usred ljeta i na autocestama. Poštovani zastupniče, evo čuli smo i u vašem izlaganju i u nekoliko prijašnjih izlaganja, kao prvo trebamo voditi računa o tome da ne ugasimo dionice koje su trenutno aktivne koliko toliko i da pokušamo aktivirati one koje su se u međuvremenu ugasili ili nema na njima uopće prometa ili je promet smanjen pardon. Vi ste na početku svog izlaganja spomenuli modernizaciju željeznice, modernizaciju nečega što bi, što je vezano za željeznicu. Prema vašem shvaćanju, prema vašem razmišljanju što je najvažnije, što bi se trebalo prvo modernizirati ili možda koje korake poduzimati u toj modernizaciji? Prva stvar brzina u Hrvatskoj više od polovica znači željezničkog prometa je takva da je brzina ispod 80 km, dakle mora postojati brzina koja će ljude dobrim dijelom se radi o ljudima koji idu na posao, ali naravno radi se i o studentima i učenicima ili o prijevozu robe. Znači brzina mora biti što veća kako bi znači sam željeznički promet bio što primamljiviji i što bolje bi mogao znači djelovati za koristi društva.

Inače je to bio neki posao za neke druge vlade. Tako da otvorena 2005., pa onda 2007. do Šestanovca pa 2008. do Ravče, pa 2011. do Vrgorca, pa 2013. do Ploča. Vjerojatno ste i to vi ovaj napravili i to je u redu kad vi tako konstatirate. Ali onda postavlja se pitanje zašto bi narod smijenio takvu vladu i to vrlo uvjerljivo. Gotovo uvjerljivo kao i Bernardić s obzirom na njegov rezultat ovih, prije nekoliko mjeseci. To ako se sjećate je bilo tako. Tako da vaš pogled na povijest ne odgovara istini samo sam htio popraviti. Što se tiče željeznica idemo u ulaganje i ne trebate biti protiv toga jer željeznice su znači prostor u slijedećih 10 godina da dođemo na razinu autocesta koje imamo danas. Rekli ste puno netočnih stvari, teško mi je i poloviti što ste sve rekli. Prvo, nitko nije protiv investicija u željeznice dapače samo sam rekao da nažalost nije bila tako velika investicija zbog toga se dogodila jedna stagnacija. Što se tiče gubitka izbora ili dobivanja izbora, gledajte tko je sve dobio ili izgubio izbore, da Račan je izgubio izbore, Sanader ih dobio, ali što danas ljudi misle o Račanu, a što misle o Sanaderu i vašem HDZ-u. Što se tiče toga i oni koji dobro rade svoj posao nekad mogu izgubiti izbore zato što su zatekli zemlju u teškoj situaciji.

Poštovani kolega zastupniče spomenuli ste sigurnost kod prijelaza to sigurno je i danas jedan veliki problem, bio je veliki problem ima puno poginulih i puno stradalih na tim prijelazima, ali i znamo da prilikom rekonstrukcije svake pruge se upravo o tome vodi briga. Kod ovih većih pravih, ogromnih prometnih pravaca je rješenje denivelacija, a dok kod ovih drugih je sigurnosno rješenje uz pomoć semafora ili nekih drugih znakova. Ja sam siguran da će tome i ministarstvo i HŽ o tome sigurno voditi brigu jer svaki je život jako vrijedan. Mislim slažem se s vama u potpunosti, to dobar dio i hrvatskih građana zna iz vlastitog života iz primjera ako su prelazili pruge znamo koliko to može biti opasno, znamo na žalost da ima desetine i desetine prometnih nesreća godišnje neki sa smrtnim ishodom, nekad sa teškom ili lakšom ozljedom tako da da, definitivno o tome treba voditi računa i nikada, uvijek trebamo ulagati u sigurnost. Evo poštovani kolega spomenuli ste sigurnost željezničkih prijelaza, spomenuli ste i dijelom da je došlo do stagnacije ulaganja pa evo ja bih podsjetio prije dva tjedna potpisan je jedan ugovor kojim je 95 pružnih prijelaza će se u narednih godinu dana riješiti, dakle povećati njihova sigurnost, smanjiti broj nesreća, ukupna vrijednost navedenog projekta je 209 milijuna kuna.

Ma evo baš jučer sam razgovarao sa jednim prijateljem, ajmo to tako reći, znači sa prijateljem poznanikom koji mi je isto rekao baš u njegovom mjestu gdje prijelaz za aute nažalost takva je situacija da je pruga nažalost malo podignuta i kada želi netko proći s autom to može biti problem u slučaju da se radi o osobi koja je možda i starije dobi ili slabije vozi, mislim doslovno može zapesti na samom prijelazu preko pruge. I naravno da takve stvari treba rješavati i to sigurno nije niti političko pitanje, to je nešto što svi zasigurno podržavamo. Uvaženi kolega, ne muči nas samo sigurnost pružnih prijelaza o kojima smo više danas razgovarali nego imajući u vidu nesreće koje su se događale, poglavito s mladima i sigurnost stanica koje služe kao odlagališta različitih vagona koja su pod naponom itd. Što mislite da treba učiniti u tom smislu da bi se spriječile nesreće koje su nažalost završavale i sa smrtnim ishodima, mislim kada se mladi penju? Jasno, ma što se tiče tih stvari tu bi definitivno slušao struku, mislim da politika treba biti tu da otvori priliku za struku da se struka nametne i da rješenje koja struka predloži da se ta rješenja što brže implementiraju. Po meni metropolitanskih područja pa prema manjim gradovima i općinama u njihovoj okolici ovo je bila jedna od tema koje sam se dotakao, ali konkretno za tu temu najvažnije je da slušamo struku i što struka kaže i da se ta rješenja implementiraju. Uvaženi kolega. Zašto smatrate da je smanjenje voznih redova loše za HŽ za željeznicu? Dolazim iz grada gdje je ovim izmijenjenim voznim redom ukinuto desetak linija u Karlovačkoj županiji od čega čak šest u mom gradu što je onemogućeno mnogim ljudima odlazak na posao, ukinut je tzv. radnički vlak 4401 i 4408, a ujedno je ostao jedan u prijepodnevnim satima u kojem se nitko ne vozi.

Smatram da uvijek treba razgovarati da vidimo kako naći najbolje rješenje. Ako se manji broj linija, primjerice sada kada je bila korona nije to bilo samo u željezničkom prijevozu, to je moglo biti u drugom obliku javnog prijevoza ako se smanji broj linija, ako isti broj ljudi ide na manji broj linija onda se stvara veća gužva, svi znamo zbog epidemioloških razloga zašto je to problem. Znači smanjenjem broja linija za vrijeme korone jednostavno stvara se veća gužva i olakšava se samo širenje korona virusa. A što se tiče ekonomskih posljedica, ekonomske posljedice su takve da jednostavno ona mjesta naselja koja su dalje od velikih sredina ljudi su u teškoj poziciji, ako nemaju prijevoz vlakom moraju koristiti prijevoz autom, troškovi su veći.

Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege, poštovani predstavnici Vlade. Evo s obzirom da su ove zakonske izmjene prilično jasne, ja bih kao mnogi prije mene iskoristio ovu priliku pa malo i proširio temu i neću ići previše u to koji su razlozi da nam je željeznički promet u tako lošem stanju, naravno da je to desetljeće neulaganja u infrastrukturu prije svega. No ja bih ipak u ovom izlaganju bio malo konstruktivniji i za početak bih ipak pohvalio napore i promjene koje se posljednjih godina događaju u tom sektoru jer mislim da povećanje ulaganja u obnove određenih dionica bez obzira gdje te obnove bile treba pohvaliti, korištenje eu fondova treba pohvaliti. I u tom duhu s obzirom da je pred nama jedno prilično izdašno razdoblje financiranja tj. potencijalnog financiranja iz fondova EU, nadam se da će se u obzir osim rekonstrukcija postojećih pruga naći i izgradnja uzeti u obzir i izgradnja nekih novih dionica. Pa imali smo tako primjer već nekoliko puta danas spomenut Samoborčeka koji je bio jedan tradicionalan vlak između Zagreba pa preko Svete Nedelje do Samobora, pa evo i prema državnom tajniku još jednom apeliram za izgradnju te pruge. Znam da su se tu pomaknule stvari sa mrtve točke, siguran sam da će sa strane Grada Svete Nedelje biti sluha za suradnju, a nadam se da i između ostalih strana. Taj vlak zasigurno, ta linija bi bila i ekonomski rentabilna ukoliko se gradi koristeći EU fondovima, a i to je vjerujem i jedno od rijetkih područja u našoj zemlji gdje zapravo i u oba doba dana, dakle i ujutro kad se ide na posao i s posla imamo putovanje u oba smjera, dakle i puno ljudi iz Zagreba radi u Svetoj Nedelji, ali i u suprotnom smjeru, tako da siguran sam da bi isplativost te linije posebice što se tiče putničkog prijevoza bila što kroz radni tjedan, ali i vikendom zbog turizma znamo da puno izletnika iz Zagreba ide za Samobor i Sveta Nedelja se posljednjih godina tu značajno digla, ima puno posjeta znamo Rimcu, turistički obilasci, mnogi građani idu i u privatne klinike u Svetu Nedelju tako da vjerujem da bi ta pruga imala smisla. No, ono što bi isto tako spomenuo je i po prostornim planovima planirana obilaznica za teretni i željeznički promet oko Grada Zagreba. Mislim da je to također jedan problem koji se treba adresirati u razdoblju pred nama. Kada gledamo malo šire razvoj generalno putničkog prijevoza u Hrvatskoj, mislim da se tu željeznički putnički prijevoz treba gledati kao dio integriranog prijevoza gdje jednostavno treba uzeti u obzir da na jednom pravcu subvencionirati istovremeno i željeznički i autobusni prijevoz gdje ta jedna linija vozi pored druge nije možda uvijek baš najracionalnije. Tako da možda tu ipak treba tražiti te modele kroz integrirani prijevoz dakle da se povezuje autobus na željeznički prijevoz što će sigurno biti puno interesantnije kada se podigne kvaliteta infrastrukture u željezničkom prometu. Pred kraj bih još spomenuo da kada govorimo o depopulaciji određenih dijelova Hrvatske bolja željeznička infrastruktura sigurno može doprinijeti tome da se ta depopulacija smanji. Evo tu bih samo možda naveo za primjer, primjer grada Slatine to je jedan grad koji je možemo reći prometno odsječen od ostatka Hrvatske, što cestovno, što željeznički izuzetno dugo je potrebno vremenski da se dođe primjerice do Zagreba i brza željeznička veza bi sigurno doprinijela da se manje ljudi iseljava iz tog područja, ali isto tako bi za takav primjer vjerojatno mogli nabrojiti mnoga druga mjesta. S tim da kada govorimo o željezničkom putničkom prijevozu nije tu bit samo brzina putovanja nego i cijene, pa bih i tu apelirao u budućnosti ukoliko se ukaže prilika da se ukine PDV na putnički prijevoz jer mi smo jedina zemlja u EU koja ima ovako visoku stopu. Većina zemalja u EU ima zapravo oslobođen putnički prijevoz [[Upadica: Hvala.]] u željezničkom prometu PDV-a. Mislite li da u situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi gdje je željeznički prijevoz gotovo potpuno devastiran država treba intervenirati na način da sufinancira cijenu karte barem za pojedine relacije kako bi učinila željeznički prijevoz privlačnijim i konkurentnijim ili se ne treba miješati u to na taj način? Dakle, subvencije treba izbjegavati gdje god je to moguće. I ja bi se zapravo te prakse držao kad god je to moguće. Međutim, imamo situacija gdje neki dijelovi Hrvatske stvarno prometno jesu odsječeni i gdje trenutno neki ljudi nemaju drugačijeg načina putovanja osim željeznicom, a nisu baš niti socijalnog stanja da si mogu priuštiti možda osobni automobil ili slično.

govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak.

Drage kolegice i kolege, evo ja ću se isto u raspravi pokušati okrenuti budućnosti, ali možda ne onoj budućnosti o kojoj smo ovdje čuli ne znam o brzinama vlakova u Kini, Švicarskoj u Europi itd., nego evo samo da konstatiramo.

Pred nama je evo čuli smo danas i reforma željezničkog sustava, ova godina kaže se da će biti godina željeznice, to evo zaista pozdravljam i vjerujem da nema nitko to to ne može pozdraviti. Govori se o restrukturiranju poduzeća, treba li ih udružiti u holding ili trebaju ostati formirani na ovaj način kako su danas. Čuli smo o tome kako je vlak danas od Splita do Zagreba sporiji 2 sata nego 2007. godine, čuli smo isto tako da drugi grad po veličini u Hrvatskoj ukida mu se noćni vlak dakle između Splita i Zagreba ukida se je li do ljeta i to je evo jedna božićna čestitka koju su dobili radnici, studenti Splićani, Drnišani, Kninjani, Gospićani i ostali gradovi jeli gdje bi taj vlak trebao stajati i pokupiti putnike. Dakle to je neko stanje u kojem se nalaze naše željeznice danas. Pričali smo o modernizaciji.

Prvi prototip je predstavljen u jesen 2019. godine, ove godine i slijedeće očekuju testiranja, negdje za 5 godina već očekuju završetak prvo pilot projekta. Evo, to je neka budućnost o kojoj ja mislim ovdje kod nas jel je itko iz ministarstva uopće čuo i zna li išta o tome, ali evo ako ne zna evo prilike da malo saznate pa vidite je li i to neka, mi danas kad govorimo o budućnosti ono hvatamo 160, 120 km/h željeznice govorimo o moderniziranju željezničkih prijevoza itd., a budućnost je zapravo evo ovo. Osobno sam veliki zaljubljenik u željeznice na svim razinama od one praktične, ekološke pa nadalje i svi progresivni gradovi odavno su izbacili autobusne kolodvore iz svojih središta i ostavili željeznice sa prekrasnim interpolacijama primjerice u Kelnu gdje vi maltene ulazite u tu katedralu kada dolazite u središte grada vlakom. No imajući u vidu ovo situaciju koju ste i sami naveli u kojoj se Hrvatska našla, da smo doista toliko zapustili željeznice da smo najgori u Europi. Mislite li vi da mi uopće još uvijek možemo popraviti naš željeznički sustav da on bude funkcionalan i da ćemo to doista učiniti ili mi ovdje još jednom pričamo bajku, navodimo ono što bismo htjeli bez ikakve mogućnosti da se tako nešto primjeni i u praksi s obzirom da smo dosada svo težište prometno stavili doista na ceste, a ne na željeznice? Pa ja bi evo zaista voljela vjerovati da evo ovaj sad dio budućnosti kojeg sam ispričala taj famozni Hyperloop da ćemo ga barem naša djeca jedanput doživjet ovaj u Hrvatskoj skoro ako ne mi. A puno stvari i uključujući željeznicu, ali i sve druge projekte ovdje u ovoj državi puno ovise o vlasti, ovise o želji onih koji su na vlasti. Evo vidjeli smo i kolega Bulj sigurno će me opet pitat o tome kako se vlast odnosi prema nekim dijelovima države, ukida vlakove, kako se odnosi evo i prema Dalmaciji i ne samo cestovno, ja stalno spominjem brzu cestu Trogir-Omiš, ima i cestovnog prometa koji još nije izgrađen, čekamo ga 50 g., ili dakle pitanje je to što su to prioriteti nekoj vlasti i kako se odnosi prema njima, je li gleda prioritete građana ili njihove osobne prioritete. Poštovana zastupnice, spomenuli ste ponovno ukidanje ove linije između Splita i Zagreba, molio bi vas čisto za mišljenje i zbog nas ovdje u Saboru s obzirom da smo čuli da neki zastupnici kažu da, gospodin ... [[Govornik se ne razumije.]] nije govorio istinu, da laže, molio bi vas da nam kažete znači ta linija je stvarno ukinuta, vi ste to isto spomenuli, ali kakve su reperkusije na ostale linije na toj istoj pruzi s obzirom da neki korisnici koji su koristili tu liniju, nakon toga više ne koriste niti ostale linije i kako je onda reperkusija na rentabilnost ostalih linija i što se dešava sa zapravo sa korištenjem tih željeznica, s jedne strane, s druge strane, ovaj dio koji ste spomenuli u vezi modernizacije. Čuli smo, Poljska radi na zakonskom okviru, imali su ideju, imali su start up koji je bio u drugoj državi na natječaju, dobili su taj natječaj, krenuli su u to, koliko smo mi daleko od toga? Pa evo ja bih zaista voljela živjet u zemlji, dakle u RH koja će raditi isto tako na zakonodavnom okviru o ovakvoj nekoj tehnologiji budućnosti, jel. Na kojoj ćemo pričat o levitaciji magnetskoj, o hyperloopu itd., a ne o popravljanju i ne ukidanju noćnih vlakova, što ne znam zašto se karakterizira kao laž, nema, evo ako netko poželi kupit kartu za taj noćni vlak, neće mu uspjeti, dakle mnogi radnici, studenti kojima je to bio jel, način komunikacije između Zagreba i Splita, sada nemaju priliku koristiti tu liniju a kažem, zaista bi voljela živjet u zemlji u kojoj evo nećemo pričat na ovaj način o željeznici već ćemo pričat o projektima koji će omogućiti razvoj gospodarstva i ukorak, dakle maknut se sa ljestvice onog dna svih ljestvica razvoja u Europi. Kolegice, dolazimo iz naše Dalmacije, ne samo šta je ukinuta linija Zagreb-Split noćni brzi vlak, nego od 2005. niti lipe nisu uložili i dva sata je sporiji nego od 2007., dva sata sporije dolazimo, brže ćemo sa biciklom. I ne samo to šta nam je to bila božićna čestitka ukidanje, nego HŽ putnički prijevoz je u listopadu 2020. uveo novu liniju vlakova Zagreb-Osijek-Zagreb. Te radi dopune povlači vlak, nagibni koji je vozio na relaciji Split-Kaštel Stari-Split.

Sad će završno u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani zastupnik Predrag Štromar, izvolite.

Vrijeme je da ulaganje u razvoj željezničke infrastrukture, poboljšanje pristupa vlakovima i povezanost unutar nacionalne i europske željezničke mreže postane ključni prioritet naše zemlje. Stoga očekujem od ove Vlade ali i od budućih Vlada obzirom da ovo nije projekt od 4 g., da se orijentira u tom smjeru te da željeznica postane strateško opredjeljenje razvoja RH. Upravo kao što smo prije nekoliko godina prvenstveno ulagali u gradnju cesta i autocesta te danas s pravom možemo reći da je Hrvatska dobro premrežena kvalitetnom cestovnom infrastrukturom koja je u usporedbi sa nekim drugim zemljama, na zavidnoj razini, sada je vrijeme da kao prioritet prometnog razvoja odredimo željeznicu te da investicijske cikluse razmatramo u kontekstu željezničke infrastrukture. Upravo će željeznica biti zamašnjak budućeg gospodarskog ali i demografskog razvoja Hrvatske a u skladu sa europskim zelenim planom, morala bi pratiti trendove zelene ekonomije i održivog razvoja. Turistička smo zemlja, geostrateški smo pozicionirani tako da spajamo istok i zapad te sjever i jug europskog kontinenta, stoga se primarna zadaća razvoja željezničke infrastrukture nameće sama po sebi a time ujedno i opravdanost u njezino ulaganje. Željeznica u idućih 10 g. mora postati prvi izbor za jeftiniji, sigurniji, komforniji i dostupniji javni prijevoz.

Izvolite. Hvala, predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Ponovit ću ono što vrlo često govorim za ovom govornicom a to je da nam EU ne može biti rješenje sve dok po načinu na koji mi upravljamo našim javnim resursima, sami sebi predstavljamo problem. U tom smislu i ove 2, 3 odredbe koje sada mijenjamo, predstavljaju samo čeprkanje po površini a i s tim čeprkanjem bavimo se samo silom prilika jer su eto, nadležna tijela na razini EU-a primijetila da nešto nismo bili u stanju niti prevesti u naše zakonodavstvo kako treba. No pravi problem zbog kojeg smo kao država neuspješni je taj što se ne bavimo sa onim ključnim problemima u području naših željeznica i tome će biti tako sve dok državom upravlja ova i ovakva Vlada i njezina parlamentarna većina. A koji su to ključni problemi i ključna pitanja na koja bi trebalo dati odgovor i ponuditi neko rješenje. To je prije svega zapuštena infrastruktura, sporost vlakova, nepostojanje odgovarajuće mreže i linija, odnosno loša prometna povezanost. I četvrto, a o tome ću nešto govoriti više loše vođenje samih trgovačkih društava koja posluju u ovoj djelatnosti. To su HŽ infrastruktura, HŽ cargo i HŽ putnički prijevoz. Kada ukucamo ove pojmove u Internet tražilicu doći ćemo do jednog zaključka, a to je da jako malo podataka možemo naći o tome kako se sa ovim društvima upravlja, kako se oni vode i čemu bi ta trgovačka društva trebala služiti. Više informacija o nekim starim korupcijskim aferama, primjerice slučaj Kobak iz 2012. godine ne možemo naći podatak je li ikada vraćeno onih 30 milijuna kuna koja su bila otuđena iz javnih proračuna tada. Eventualno ćemo naći neki podatak o planu povlačenja sredstava iz EU fondova za prijelaze preko pruga i za obnovu te infrastrukture. Međutim, niti jedne riječi o planovima upravljanja. Zalažem se za to da se u Strategiju suzbijanja korupcije uvede obaveza svih trgovačkih društava da na svojim internetskim stranicama objavljuju jasan, pregledan i detaljan plan upravljanja. Jer nema demokracije a kamoli funkcionalne demokracije bez da građani mogu na jedan vrlo lak i dostupan, lako pretraživ način doći do informacija o tome što pojedino trgovačko društvo radi, što će raditi, kako će upravljati sa onim što se ključnim ljudima u tom trgovačkom društvu povjerava u ime svih nas. Dakle, trgovačka društva u državnom vlasništvu znamo to svi su vrlo često gubitaši sa velikim brojem zaposlenika. Ključne ljude u upravi i u nadzornim odborima, a vrlo često i na svim ostalim razinama bira politika, odnosno bira vladajuća većina. Vrlo rijetko pri tome kriterij sposobnosti vizije razvoja ima ikakvu, a kamoli ključnu i odlučujuću ulogu. I zato naše željeznice nisu ključ i nisu pokretač niti gospodarskog razvoja, niti bolje zaštite okoliša, niti služe recimo u stvaranju nekakve dodatne vrijednosti u području turizma. Dakle, neće EU izmijeniti osnovne postavke po kojima naš željeznički sustav funkcionira, niti će on se ikada približiti standardu iz naprednijih zemalja dok mi sami ne odlučimo da nešto u načinu na koji taj čitav sustav funkcionira treba radikalno promijeniti. Što ćemo napraviti sa našim željeznicama trebalo je biti na puno konkretniji način uvršteno i u Nacionalnu razvojnu strategiju o kojoj smo ovdje raspravljali prije nekoliko dana. Tu smo trebali naznačiti što će se tražiti od onih koji će zaposjednuti na ključne upravljačke funkcije u ova tri navedena trgovačka društva kako bismo svi ne samo mi iz svijeta politike, nego svi naši građani mogli provoditi kontrolu je li uistinu vlast, dakle ne samo politička vlast, nego i ona vlast koja upravlja samim trgovačkim društvima provela ono na što se svojevremeno obvezala i obećala.

Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, tajniče sa suradnicima. Mislim da nisu sporne izmjene i dopune koje se predlažu u ovom zakonu, jer su na žalost vezane za nomotehniku, na koju nas je na žalost morala upozoriti Europska komisija. I mislim da će to biti prihvaćeno od strane svih klubova. Ono što je sporno čuli smo danas puno rasprava koje su bile vezane za ukidanje postojećih linija, za loše održavanje infrastrukture. I kad se malo vratimo u prošlost mi koji smo putovali tom željeznicom znamo kako je to izgledalo. Danas to imamo prilike vidjeti na našim otocima ako ste imali priliku doći na neki od otoka van sezone, onda znate kako to izgleda kad dolazi trajekt. Gotovo pa praznik. Tako je to nekada bilo i u našim malim mjestima u ruralnim sredinama kada je dolazio vlak, pored željezničke stanice je obično bila mala gostionica. Uz tu gostionicu seoska trgovina, pa su ljudi odmah obavili sve što su trebali obaviti usput. Tu su se malo podružili i nakon toga svaki na svoju stranu. Danas toga više nema. Oni koji su živjeli u tim sredinama na žalost u jednom velikom broju su odselili i vjerujem da će nam to biti problem obnoviti, ali moramo apelirati na ministarstvo i na predstavnike ministarstva da se linije ne ukidaju, da se željeznica odnosno pruge koje su napravljene da se ne uništavaju nego da pokušamo to obnoviti i da pokušamo što je moguće veći broj putnika usmjeriti na željeznički promet kao i što je moguće veću količinu robnog prometa prebaciti na željeznički promet. Na kraju krajeva to je i u skladu sa europskim zelenim planom jer europski zeleni plan sigurno ne podrazumijeva prijevoz cestovnim putem s obzirom da smo davno kad smo bili još u osnovnoj školi čuli da je zapravo ekološki najprihvatljiviji i ekonomski najisplativiji zapravo brodski promet, pa nakon toga odmah željeznica. Jel' tako? I mislim da s obzirom na reakcije koje smo imali od gospodina tajnika i suradnika vjerujem da su saslušane ove naše replike odnosno naše priče koje smo tu pokušali ispričati svaki sa svojih stajališta i vjerujem da će se barem jedan dio toga poslušati, saslušati i pokušati napraviti ono što je maksimalno moguće. Ono što me malo smeta kao čovjeka koji se cijeli svoj radni vijek bavio IT-em i pokušava zapravo pratiti tehniku i tehnologiju koja ide u jednom …/nerazumljivo/… smjeru, smeta me to što zapravo nismo čuli ništa, a možda nismo niti imali priliku da čujemo još od ministarstva da li će se pokušavati uvoditi nove tehnike, nova tehnologija u željeznički promet jer ukoliko ćemo pokušati obnoviti pruge ponovo na onaj, na onaj stupanj na koje su bile do sada, ukoliko ćemo imati vlakove koji će biti nešto neznatno brži, a infrastruktura to neće podržavati nećemo postići ništa. Znači cilj bi bio ono što je imala i naša kolegica u svojoj raspravi, ajmo vidjeti što možemo napraviti sa novim tehnologijama, sa novim pristupom, sa novim odnosom prema željeznici da to ubrzamo, da to pokušamo obnoviti na jedan način koji će našim budućim generacijama omogućiti da opstanu i u ruralnim dijelovima s jedne strane i s druge strane da se ponovo naseljavaju oni gradovi i sela koja su nažalost napuštena prvenstveno zbog toga što nema dobrih prometnih veza prema velikim gradovima s jedne strane, a s druge strane nema niti radnih mjesta. Kad smo ukinuli prugu, kad smo ukinuli željezničku stanicu ukinuli smo i nekoliko radnih mjesta. Pa evo upućujem apel i prema ministarstvu i prema predstavnicima ministarstva da se pokuša na tom dijelu nešto napraviti. S druge strane nisam čuo do sada ne znam informaciju koliko to prijevoznika putnika djeluje u Hrvatskoj. Znači, zapravo moje pitanje je da li postoje neki prijevoznici koji su strani, znači inozemni prijevoznici, a da djeluju samo u Hrvatskoj, a da ne prelazi samo granicu znači da ne idu iz Mađarske recimo do Zagreba? Da li imaju takvih prijevoznika uopće u Hrvatskoj da je netko tražio koncesiju za prijevoz ako mi to možete odgovoriti.

Volio bih državni tajniče ako možete odgovoriti na ova pitanja koja sam postavio jer činjenica je da željeznica u budućnosti u planu do 2030. kako ste nazvali tu strategiju da Dalmacija od Splita do Zagreba je ukinut noćni brzi vlak. Od 1925. godine od kad je pokrenuo, kada je krenuo evo jedino u ratnim uvjetima tada kada je bila nije moguće, međutim evo i danas je ova Vlada je znači ukinula taj vlak s tim da moram napomenuti da su vlakove koji su vozili od Splita, Kaštel Stari-Split da su usmjerili prema Osijek-Zagreb, znači liniju Zagreb-Osijek tako da ste doli oslabili mogućnost i lokalnom stanovništvu koje je koristilo željeznicu. A znamo da željeznica nije samo profit, željeznica je i ovaj drugi segment koji EU i svjetska politika Europa znači to je i taj ekološki na šta se poziva ova Vlada međutim ni taj dio nije ovaj napravljen. I mislim od 2005. godine do danas niti kune nije uloženo u ličku i dalmatinsku prugu, niti lipe, s tim da je 2 sata sporiji. Evo samo da ste stavili, postavio bi vam i nekoliko pitanja u biti. Zašto umjesto osnovnog vlaka ne bi prometovao vlak sa nagibnom tehnikom i samim tim bi se smanjili gubici, a što je najbitnije skratilo bi se vrijeme od Splita do Zagreba sa 8 sati na 6 sati. Pa evo vratili bi se bar na poziciju iz 2007. godine. Međutim vi ne želite niti ni odgovoriti na ove upite jer ste svjesni i činjenica je da od europskih projekata lička pruga znači sve što je južnije to tužnije, ko da ste se vi odrekli toga dijela, ko da ne postoji taj dio. Ja ću ovde napomenuti da je Vlada prije 3 godine, znači prije 4 godine u predizborno vrijeme za lokalne izbore imala sjednicu u Splitu gdje je obećala 2 milijarde kuna ulaganja samo u Splitsko-dalmatinsku županiju u prometnu infrastrukturu. Čak je kolega Bačić otvarao tunel Ravče Drvenik 2005. sa njegovim premijerom Ivom Sanaderom i ne znam sve tko je tada bio za promet, predsjednikom sabora. Ali je bitno umjesto da ulažete u pravu infrastrukturu ona koja će zaživjeti ta područja kao što je ova željeznička pruga, vi umjesto toga ste doveli tu prugu da je sporija od sinjske rere koja je ugašena 1962. ferata. Zbog čega to radite? Ušli u EU, 2 sata sporije dolazimo od Splita do Zagreba. Nego samo bar da i ceste te gradite po nekakvom prioritetu.

Zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Sad ćemo prije sljedeće točke napraviti jednu stanku radi provjetravanja sabornice pa se vidimo 10 do 3.